osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 135 narodnih poslanika. Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

jedan od najboljih predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u novijoj parlamentarnoj istoriji Republike Srbije. Moraće puno da radi na povećanju ugleda Narodne skupštine Republike Srbije, na ugledu svakog narodnog poslanika, na ugled i kvalitet sednica koje će se voditi u narednom periodu. Moraće da prestigne, ne samo da dostigne standarde koje je postavio dosadašnji predsednik Nebojša Stefanović, koji su jako visoki i potpuno sam siguran da u tom poslu neće biti lako. Ali, Srbija mora da se menja, moraju da se menjaju neke loše navike sticane u prošlosti i Narodna skupština mora da zauzme svoje mesto u srpskom društvu koje joj pripada, a to je da su narodni poslanici nosioci suvereniteta građana Srbije, da odgovaraju građanima Srbije za svoj rad i da predsednik Narodne skupštine kao lice koje predstavlja Narodnu skupštinu mora to isto da postigne prema građanima Srbije. Potpuno smo sigurni da Maja Gojković ispunjava sve ove uslove i zato smo je i predložili kao kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

pretresa podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničkih grupa. Pošto ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, konstatujem da je vreme rasprave po poslaničkim grupama sledeće: Poslanička grupa Srpska napredna stranka – dva sata, 43 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije – 30 minuta; Poslanička grupa Boris Tadić – Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Demokratske stranke – 22 minuta i 48 sekundi; Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije – 12 minuta; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija – 8 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Nova Srbija – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Srpski pokret obnove, Demohrišćanska stranka Srbije – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa SDA SANDžAKA – PDD – 6 minuta. Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 9. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, evo danas, skoro 40 dana posle izbora, konačno pristupamo konstituisanju parlamenta, izboru predsednika, izboru potpredsednika i drugih radnih tela i odbora da bi ovaj parlament počeo rad. Imali smo kampanju gde su velika očekivanja građana bila od ovog saziva. Žao mi je što smo potrošili toliko vremena da dođemo do ovog trenutka. Danas kada smo slušali predlog uvaženog kolege Arsića o novom kandidatu, odnosno kandidatu za predsednika parlamenta, više smo slušali kritiku i, čini mi se, neku analizu Poslovnika. Pretpostavljam da je to bila najava izmena Poslovnika koja će vrlo brzo uslediti. Naš odnos prema vladajućoj većini i predsedniku koji se danas bira, cenićemo kroz te izmene Poslovnika koje se danas najavljuju, odnosno na koji način će uloga opozicije u ovom parlamentu biti rešena - da li će opozicija biti umanjena prava ili ne, da li će se više raditi na demokratičnosti parlamenta, da li će se više raditi, ono što je rekao kolega Arsić, a što je mene obradovalo, na kontrolnoj ulozi parlamenta prema izvršnoj vlasti, prema Vladi. To su sve stvari koje mi očekujemo i od predsednice parlamenta, verujem da će ona danas, naravno, biti izabrana, ali i od parlamentarne većine, jer ona, čini mi se, nije postojala u ovom obimu koji se najavljuje. Preko 200 narodnih poslanika će podržavati Vladu i biti u većini. Opozicija će biti malobrojna i samim tim uloga onih koji budu vodili ovu skupštinu je značajnija da nama iz opozicije omogući da radimo, dase obraćamo građanima, da prezentujemo svoje ideje, da kritikujemo vlast tamo gde ima mesta kritici, a da za to ne budemo na neki način kažnjeni ili nam budu umanjena prava. Mi ćemo se danas kod glasanja uzdržati o ovom predlogu zato što želimo da vidimo na koji način će nova predsednica imati odnos prema parlamentu, na koji način će ispunjavati sve ove obaveze o kojima je kolega Arsić govorio, ali ćemo u svakom slučaju biti spremni na saradnju i imaće u nama kolege koji će je podržavati svaki put kada ona bude radila na jačanju uloge parlamenta koji treba da ima po Ustavu i u modernoj demokratskoj tradiciji. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče ovog predloga, zaista nemam šta da kažem.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani koji gledate ovaj prenos, poslanička grupa Nova Srbija i poslanici Nove Srbije će podržati predlog kolege Arsića i glasaćemo za Maju Gojković kao kandidata za predsednika Narodne skupštine. Mi hoćemo da verujemo, i poznavajući je kao koleginicu u ovom parlamentu, da će se nastaviti trend rada ove skupštine koji je bio u prošlom sazivu prethodnih godinu i po dana, da je duh tolerancije vladao među poslanicima, da je vladajuća većina, za razliku od onog pretpreprošlog parlamenta, poštovala prava narodnih poslanika i Narodne skupštine kao kontrolora izvršne vlasti. Posebno hoćemo da naglasimo da nam je drago što je kandidat za predsednika Narodne skupštine jedna žena, jer taj duh, ne samo zakonske obaveze, gajimo i mi u Novoj Srbiji. Još jedanput želim da kažem da će poslanici Nove Srbije podržati predlog i glasati za Maju Gojković za predsednika Narodne skupštine iz svihovih razloga koje sam u prethodnim rečenicama naveo.

Poštovani gospodine predsedavajući, poštovane narodne poslanice i narodni poslanici, na ovakvo obrazloženje koje smo dobili o kandidatkinji za predsednika parlamenta nema mnogo šta da se doda. Obrazloženja nije ni bilo, kao što ste i sami svesni. Čuli smo uglavnom priče o tome šta se dešavalo od 2000. do 2012. godine, što govori da ćemo opet u Srbiji imati povratak u prošlost i vraćanje na ono što je bilo, umesto da kao odgovorni ljudi, koji smo dobili poverenje građana, se bavimo timešta treba da radimo u budućnosti. Možda je bilo pogrešno što je odlučeno da je samo jedna trećina poslanika dovoljna u parlamentu da parlament radi.

Ne želimsa ovog mesta previše da pričam o kandidatkinji za predsednika parlamenta, jer vidim da i oni koji je predlažu o tome ne žele mnogo da pričaju. Smatram da bi bilo nekorisno da sada pričamo o Novom Sadu, o aferama, o novcu koji grad danas treba da plaća za ugovore koji su tada potpisani. Smatram da je gospođa Gojković samo simbol onoga što danas Srbija jeste i što ovakva većina, koja je napravljena voljom naroda,

Živimo u zemlji u kojoj se ubijaju deca po osnovnim školama. Živimo u zemlji u kojoj se ubijaju ljudi za nekoliko stotina dinara. Živimo u zemlji agresije. Živimo u zemlji gde je postalo maltene normalno da ljudima koji imaju manjinsko mišljenje imate pravo da kažete šta god želite, da ih vređate i kvalifikujete na način na koji želite. Živimo u zemlji koja danas ima veći broj penzionera nego zaposlenih. Živimo u zemlji u kojoj se niko mnogo ne potrese kada pročita da u javnom preduzeću na dan pred izbore se zaposli 500 ljudi i time dobija nekoliko hiljada glasova. Nema reakcije vlasti na to. Nema smene u roku od 24 sata ako nisu bili upoznati sa tim, pa su tada saznali. Ja sam novi narodni poslanik. Svaka sugestija data sa mesta će mi mnogo značiti da budem bolji u onom za šta su me građani izabrali. Živimo u zemlji u kojoj je taj govor mržnje nešto što je, na žalost, u kampanji simbolizovala i gospođa Gojković. To je ono što sam ja očekivao da kada se već ova enigma za medije, kako reče uvaženi kolega, razrešava danas, enigma za koju sam mislio da je mnogo važnija za građane Srbije nego za medije,ali u ovoj zemlji su očigledno mediji najvažniji, koja je dozvolila sebi da u svojim predizbornim obraćanjima govori da onima koji drugačije misle treba da se zatre seme. Evo, ja drugačije mislim. Moje ime je tu pomenuto verovatno samo zbog toga što sam predsednik opozicione stranke, ali zaista očekujem od predsednice parlamenta da da obrazloženje za te svoje reči, ako je već previše da da izvinjenje, jer ima nas puno koji drugačije mislimo, koji imamo i decu koja treba da žive, a takva poruka je nešto što je upućeno pre svega ka njima. Želim duboko da verujem da te reči nisu bile takve kakve smo ih čuli i da je iza njih stajalo nešto drugo. Vidim da postoji nervoza kada govori neko iz opozicije. Vidim da postoje problemi da se saslušamo oko toga. Vidim da u ovoj zemlji nikome ne smeta, ni vama gospodo, što vaše stavove javno u medijima iznose ljudi kao što je Kristijan Golubović. Vidim da nije problem što takav čovek danas gostuje na svim medijima, iako je pola svog života proveo u zatvorima, iako ima pravosnažnu presudu na 14 godina. Takav čovek, koji je, kako čujem, umetnik, pa je možda i kandidat za ministra, eksperta u novoj Vladi, je čovek koji slobodno govori, koji govori normalno o ljudima iz opozicije da su lopovi, koji kaže da deli dve vlasti i da podržava stranku na vlasti. Niko od vas ne smatra da od toga treba na bilo koji način da se odrekne, nego još takvih ljudi u medijima, a onda ćemo da se pitamo zašto nam se dešava ovo na ulicama, u školama, zašto se dešava na svakom koraku. Odgovornost je svih nas, ne samo vas na vlasti, nego i nas u opoziciji, da načinom na koji govorimo, načinom na koji radimo, pomognemo i uradimo sve da se te stvari ne dešavaju. Oni koji su na vlasti imaju mogućnost danas da to konkretno urade. Mi koji smo u opoziciji imamo mogućnosti da o tome govorimo. Dajte da prestanemo da iz ovog Doma, koji je najviši Dom u ovoj zemlji i čiji predsednik treba takav da bude, prestanemo da šaljemo poruke agresije, mržnje, netrpeljivosti. To naši građani od nas očekuju. Demokratska stranka i naša poslanička grupa neće glasati za gospođu Gojković za kandidata za predsednika Narodne skupštine. Pažljivo ćemo pratiti njen rad. Učinićemo sve da ugled ove institucije, koji je već unižen idejama o rotirajućem predsedniku i sličnim besmislicama koje smo slušali nekoliko dana, opet se povrati. Verujemo da je svima u Srbiji važno da ovaj parlament zaseda, da bude što manje ružnih i teških reči, a što više predloga i konkretnih stvari. Očekujem od nove predsednice da zakone koje je Demokratska stranka uzalud predlagala u prošlom mandatu, poput zakona o bankarskom sektoru, koji bi omogućio građanima da ne budu zlostavljani od banaka, kao i privredi, stavi na dnevni red parlamenta i sve druge koje ćemo ponoviti. Davaćemo konkretne predloge, želeći da ova zemlja bude bolja. Od većine, od predsednice parlamenta zavisi kako će ovaj Dom izgledati naredne četiri godine. Još jednom, stav Demokratske stranke je da bude protiv ovog predloga zbog svega što sam naveo, a želim da nas predsednica parlamenta svojim radom uveri da je naš današnji strah od toga kako će ovaj parlament izgledati apsolutno neopravdan. Hvala.

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu Poslovnika, član 106, gde se kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Prethodni govornik je govorio o svemu samo ne o tački dnevnog reda. Malo mi je čudno kada se neko žali za prijeme u radni odnos u javna preduzeća, iako se zna da su i javna preduzeća i celokupan državni sektor napunjeni, prepunjeni sa 780 hiljada ljudi. Onda kada sam govorio u ovom parlamentu da nema nevinih u tom poslu, ali da je ta nevinost ili krivica direktno proporcionalna dužini boravka na vlasti, a zna se da je stranka kojoj prethodni govornik pripada i koju vodi daleko odgovornija zato što i šurnjaje i tašte i braća i kumovi rade u tom državnom sektoru bez ikakvog kriterijuma. Srpska napredna stranka je prva stranka koja je rekla – stop zapošljavanju i stavila moratorijum na zapošljavanje u javnom sektoru, a prethodno za sve ove godine nije bilo političke hrabrosti da se takva odluka donese. Govor mržnje je, čini mi se, patentiran ne sada, patentiran je i u kampanji 2012. godine, patentiran je i u kampanjama od ranije, kada se o Aleksandru Vučiću, o Tomislavu Nikoliću svašta izreklo, ali tada to nije bio govor mržnje, tada je verovatno bila muzika za uši nekih ovde u sali. Iskoristiću ovih 10-ak sekundi da kažem da u Srbiji postoji strah, ali u Srbiji strah imaju samo oni koji su se o zakon ogrešili, koji su se ogrešavajući se o zakon obogatili, e, ti imaju strah, jer će morati da odgovaraju, bez obzira šta bili, bez obzira koje medije kontrolisali, bez obzira koliko bogati bili ili čiju stranku kartu imali, nulta tolerancija za kriminal i korupciju i takvi ljudi imaju razlog za strah. Ne verujem da iko treba da ima hrabrosti da takve ljude brani.

Ovo je njemu prvi mandat. Ja iskreno ne bih voleo da oseti 10% na koži kao narodni poslanik opozicije ono što sam ja osećao do 2012. godine, isključenja sa sednica narodnih poslanika koji nisu bili u sali, oduzimanje reči, deljenje opomena, izmene Poslovnika. Ne znam šta je loše u tome što sam u svom izlaganju rekao da Narodnoj skupštini treba da podignemo ugled, da je predsednik Narodne skupštine najodgovorniji za ugled Narodne skupštine, a bogami su odgovorni i narodni poslanici. Zašto da nemamo radni kvorum? Šta ima za one koji žele da se bave politikom i da budu narodni poslanici, šta ima lepše, važnije i ozbiljnije nego da sede u sali kada je debata Narodne skupštine? Ne bih voleo ni da, kada su u pitanju citiranja da je naš kandidat rekao da „političkim neistomišljenicima treba da se satre seme“, nadam se da sam pogodio citat, ali sada ću reći još jedan drugi. Rečeno je na mitingu u Novom Sadu, naš kandidat za predsednika Narodne skupštine je rekao: „Korupcija i kriminal su seme zla koje treba iskoreniti“, nije ni reči o opoziciji. Ne znam zašto se neko oko toga identifikuje? Što se tiče zakona o bankarskom sektoru, možda sam prevideo, ne sećam se da sam video jedan takav zakon. Možda je i bio, ali znam da smo doneli Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga i znam da je tada u donošenju tog zakona, gde je bio predlagač Narodna banka, poslanička grupa SNS aktivno učestvovala u donošenju zakona i da smo uz pomoć svih narodnih poslanika uspeli da neke odredbe zakona ispravimo i da zakon napravimo još boljim.

Poslanička grupa JS će podržati Maju Gojkoviću za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, imajući u vidu da Maju Gojković poznajem preko 20 godina, a da se Maja Gojković 2004. godine kandidovala za gradonačelnika Novog Sada neposredno na izborima, izašla na izbore i pobedila. Ako je ceo Novi Sad tada imao poverenje da glasa za Maju Gojković, a ona je i advokat, onda sam siguran da će Maja Gojković biti dobar predsednik Skupštine. Mi nismo pogrešili kada smo glasali za jednu damu ne u prošlom sazivu nego u onom pre toga, za Slavicu Đukić Dejanović. Mislim da je to bio jedan od boljih predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, kada je u pitanju dama. Isto tako, JS je sigurna da će i Maja Gojković biti dobar predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i da neće primenjivati dvostruke aršine, da će poštovati Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije.

Hvala.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je dan kada biramo predsednika Narodne skupštine dan kada biramo prvog među jednakima u Desetom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije idealna prilika da svim narodnim poslanicima u ime poslaničke grupe SNS čestitam na izboru i da nam svima poželim rad u jednom demokratskom duhu, punom međusobnog uvažavanja, poštovanja, da ukrštamo političke stavove i argumente i da dolazimo do najboljih rešenja. To je put koji očekuju građani Srbije od nas, da tražimo tačke spajanja, a ne da kopamo i produbljujemo rovove koji nas sve ove godine razdvajaju. Srpska napredna stranka je svesna uloge koju Narodna skupština Republike Srbije ima u našem društvu i ta uloga nije samo zakonodavna, iako je ta uloga najdominantnija i najviše konzumirana. Uloga Narodne skupštine je i predstavnička i izborna, ali i kontrolna. Baš ta uloga je bila motiv da SNS predloži rotirajući princip pri izboru za predsednika Narodne skupštine, zato što smo želeli da se ta kontrolna uloga parlamenta konzumira u najjačem mogućem smislu i to na način što će i opozicioni narodni poslanici i opozicione poslaničke grupe moći da daju kandidata za predsednika Narodne skupštine. Mislim da je to demokratski iskorak i mislim da je to princip ka kome treba da idemo. Naravno da to nije manjak kadrova, kao što neko reče, u nedostatku argumenata i u zaslepljenosti nekom političkom mržnjom, već odgovornost. Odgovornost prema parlamentu, odgovornost prema Srbiji, odgovornost prema građanima koji su nas ovde poslali. Žao mi je što ovu konstitutivnu sednicu pojedinci zagađuju neistinama ili željom da ne pogledaju sebi u lice, željom da se ne sete kako se konstituisao parlament i koliko smo čekali na konstituisanje parlamenta i 2008. godine i 2007. godine i 2004. godine. Meseci su trajali u pregovorima, kontingentima i kvotama, otimanjima funkcija. Ovaj parlament i ovaj saziv je maksimalno brzo konstituisan. Rezultati su proglašeni 24. marta, a podsetiću vas izbori su bili 16. marta, danas je 23. april. Mi ćemo konstituisani parlament dobiti nepunih mesec dana od proglašenja konačnih rezultata. Vladu mesec dana. Podsetite me kada je to u Srbiji bilo? Kada je bilo tako brzo i tako kvalitetno? Kada, kada ste imali priliku da to radite brzo, pa ste trošili mesece i mesece? Mislim da pre govora, pre iznošenja stavova, pre iznošenja kritika, zaista svako od nas treba da se pogleda u lice. Funkcija predsednika Narodne skupštine Republike Srbije je politička funkcija, par ekselans. Zbog toga je SNS predložila gospođu Maju Gojković, ženu sa višegodišnjim, da ne kažem višedecenijskim političkim iskustvom. Iako sam ja sada ušao u rizik da u jednoj rečenici nikako ne treba pominjati žene i godine, ali mislim da mi to Maja neće zameriti, ali je Maja to svoje političko iskustvo sticala na svim nivoima državne uprave, od Grada Novog Sada koji je vodila 2004. godine, pokrajinskog poslanika, ministra u Republičkoj i saveznoj vladi, narodnog poslanika u republičkom parlamentu i siguran sam da će to iskustvo na pravi način preneti i kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Ono što je SNS bilo važno je činjenica da je Maja Gojković tolerantna, spremna na kompromise i spremna na dogovore. Mi zaista verujemo da će Maja Gojković u radu Skupštine uspeti da u saradnji sa svim narodnim poslanicima, sa svim poslaničkim grupama, stvori jednu demokratsku atmosferu u kojoj će građani videti da mi ovde radimo jedan ozbiljan posao i da smo u tom poslu zajedno, bez obzira na političke razlike. Gospođa Gojković dolazi iz jedne višenacionalne sredine kao što je Novi Sad, kao što je AP Vojvodina i kao takva naučila je šta znači bogatstvo razlika. Naučila je šta znači tolerancija, šta znači dogovoriti se, napraviti kompromis i tražiti najbolje rešenje. Ono što očekujemo od Maje Gojković kao budućeg predsednika Narodne skupštine je da nastavi sa daljom modernizacijom parlamenta, onom modernizacijom koju je započeo bivši predsednik Narodne skupštine, gospodin Nebojša Stefanović, uvođenjem, odnosno nastavkom implementacije e-parlamenta, elektronskog parlamenta, uvođenjem lajf strima, otvaranjem Skupštine prema građanima, prema medijima. Očekujemo i siguran sam da će onako dobro kao što je radila posao, koji joj je do sada bio poveren, štedeti u Narodnoj skupštini, kao što smo prošlu godinu završili sa uštedama od preko 500 miliona dinara. Za kraj, Narodnu skupštinu Republike Srbije očekuje živa diplomatska aktivnost. Vladu Republike Srbije očekuju pregovori za punopravno članstvo u EU, a sve nas u naredne četiri godine ovoga mandata usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Siguran sam da će Maja Gojković, kao predsednik parlamenta, a i kao žena koja je u prethodnom sazivu bila veoma aktivna u Odboru za inostrane poslove, te svoje kvalitete, svoju stručnost, svoja znanja, najbolje implementirati i najbolje uložiti u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Reč ima predsednik poslaničke grupe Balint Pastor. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM će podržati kandidaturu gospođe Maje Gojković za predsednika Narodne skupštine. Mi smo to već juče učinili potpisima. Razlog je veoma jednostavan. Mi smo od 2007. godine glasali za svakog kandidata za predsednika Narodne skupštine iza koga je stajala dovoljna većina za izbor. Glasali smo za izbor gospodina Dulića, iako smo bili opoziciona poslanička grupa. Glasali smo za izbor gospođe Slavice Đukić Dejanović i nismo se pokajali zbog toga. Glasali smo za izbor gospodina Nebojše Stefanovića. Danas ćemo glasati za izbor gospođe Maje Gojković. Smatramo da u vezi izbora predsednika Narodne skupštine treba da postoji što veći konsenzus i predsednik Narodne skupštine treba da bude prvi među jednakima. To ne znači da je i odgovornost jednaka. Naravno da je odgovornost svagdašnjeg predsednika Narodne skupštine najveća, sa jedne strane, zbog toga što je predsednik Narodne skupštine drugi čovek, druga osoba u državi po našem Ustavu posle predsednika Republike, a sa druge strane, to je značajna funkcija zbog toga što je, po najvišem pravnom aktu Srbije, Narodna skupština najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Srbiji. Nažalost, Narodna skupština je još uvek jedini nosilac zakonodavne vlasti u Republici Srbiji i to će tako ostati sve dok je na snazi ovaj Ustav Republike Srbije. Naravno, značajna je i kontrolna uloga, ali mislim da je najznačajnija predstavnička uloga. Ako predlažemo zakone, ako ulažemo amandmane, ako diskutujemo o predlozima zakona i drugih akata, onda mi to činimo na način da predstavljamo građane Republike Srbije. Odgovornost predsednika Narodne skupštine je velika i zbog toga što od te osobe zavisi kako će se u praksi manifestovati kontrolna ili nadzorna uloga Narodne skupštine Republike Srbije. Svi smo obećavali, odnosno svi predsednici su obećavali do sada da će u fokusu njihovog rada biti jačanje kontrolne ili nadzorne uloge Narodne skupštine. Moram da priznam da nismo puno postizali u prethodnim mandatima, što se toga tiče. Ne spadam među poslanike koji smatraju da je parlament najviši organ u Republici Srbiji. To jednostavno ne može da bude tako po Ustavu, pošto je kod nas državna vlast organizovana po parlamentarnom sistemu, a ne po skupštinskom sistemu. Postoji podela vlasti, ne postoji sistem jedinstva vlasti. To znači, da po toj gipkoj podeli vlasti treba da postoje međusobni odnosi i međusobni uticaj Narodne skupštine sa jedne i Vlade Srbije, sa druge strane. Kao što znamo Narodna skupština bira Vladu i zbog toga je i kontroliše, a Vlada pod određenim uslovima može da zatraži raspuštanje Narodne skupštine, što smo ne tako davno i u praksi videli. Tako da taj međusobni odnos, ti međusobni uticaji treba da postoje i treba da funkcionišu u praksi. Mislim gospođo Gojković, da je pred vama sada jedna ogromna šansa, pošto ćete biti izabrani većinom sa kakvom nije bio biran ni jedan vaš prethodnik. Mislim da će tu biti drugi po masivnosti podrške Dragan Maršićanin, koji je izabran sa jednom dosta masivnom većinom krajem 2000. godine, ali do sada niko nije bio izabran sa većinom od možda i više od 200 narodnih poslanika. To je jedna velika obaveza, to je jedna velika odgovornost za vas, a sa druge strane sada bi trebalo pokazati da Narodna skupština vrši svoje nadležnosti. Sada bi trebalo pokazati na delu da kontroliše Vladu Narodna skupština. Tu nemam nekih preterano velikih iluzija. Meni je ovo četvrti mandat u Narodnoj skupštini. Ali, ako ćemo uspeti da postignemo mali boljitak u odnosu na prethodne sazive, onda smo već dosta veliku stvar postigli i narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će vama pomoći u tom radu koliko god mi to možemo učiniti i na nas kao konstruktivnu poslaničku grupu možete svakako da računate. Mislim da su najvažnije tri osobine za predsednika, za svagdašnjeg predsednika Narodne skupštine, odnosno tri činioca su bitna. Kao prvo, predsednik Narodne skupštine pre svega i prvenstveno treba da ima autoritet u svojoj stranci i svojoj poslaničkoj grupi. Ako toga nema, bez obzira na stranačke funkcije, onda kandidat za predsednika Narodne skupštine ne može da bude uspešan narodni poslanik i mislim da vi ovaj uslov ispunjavate. Sa druge strane, treba da postoji iskustvo, parlamentarno iskustvo. U ovom sazivu Narodne skupštine ima više od 110 narodnih poslanika koji su prvi put birani na ovu funkciju i ima samo nekoliko desetina narodnih poslanika kojima je ovo četvrti, peti, šesti mandat i vi spadate među te narodne poslanike, ako računamo i parlament Srbije i parlament nekadašnje Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, itd. Sa treće strane, kandidat za predsednika Narodne skupštine treba da bude ambiciozna ličnost, jer bez toga ne može da bude uspešan u ovom radu. Kao što rekoh, mi nemamo tu nekih preteranih iluzija vezano za sve ovo što sam rekao, naravno da je parlament u Srbiji u krizi kao što je ta institucija u krizi u skoro svakoj državi sveta, jer se parlament doživljava kao neka preglomazna institucija koja je neefikasna i koja ne radi ništa dobro za narod i za državu. Naravno, to ne sme da bude tako, rekao sam, nemam tu preterano velikih iluzija u smislu da će se sada nešto iz korena promeniti, što se tiče doživljaja Narodne skupštine od strane građana Republike Srbije, ali ako ćete vi biti uspešan predsednik Narodne skupštine, ako će se stvari ovde odvijati u dogovoru sa poslaničkim grupama, onda ćemo svi mi zajedno učiniti jedan veliki korak ka tome da ugled Narodne skupštine bude malo drugačiji nego kakav je sada. Nadam se u interesu svih nas da će Narodna skupština u sledećim godinama biti predstavnički organ u svakom pogledu te reči i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti. Hvala.

Zahvaljujem. Naziv naše poslaničke grupe je SDA Sandžaka PDD. Što se tiče izbora za predsednika Skupštine, kao manjinska stranka od predsednika parlamenta očekujemo puno razumevanje, punu podršku i otvorena vrata za saradnju. U prošlom sazivu smo sa današnjim kandidatom za predsednika parlamenta dobro sarađivali, dobro se poznajemo i nemamo razloga da verujemo da tu podršku i saradnju nećemo imati. Što se tiče podrške SDA Sandžaka će podržati predlog SNS-a da za predsednika parlamenta bude izabrana Maja Gojković. Nadamo se da ćemo zajedno u daljem radu opravdati poverenje građana koji su nas delegirali da ih u ovom domu predstavljamo. Hvala. Reč ima predsedik poslaničke grupe dr Dijana Vukomanović. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, zadovoljstvo mi je i čast da smo se danas okupili u ovom broju i da biramo prvog među jednakima kako je rekao danas naš kolega Pastor. Istovremeno biramo i ličnost, ne samo ličnost koja će da reprezentuje srpski parlament kao instituciju, nego i isto tako ličnost koja će da se nametne i da zajedno sa nama sarađuje u ovom zakonodavnom poslu u naredne četiri godine, ceneći i principe i tolerantnost i demokratičnost. Poznavajući moju uvaženu koleginicu Maju Gojković, rekla bih da ona zaista poseduje sve kvalitete koji će joj omogućiti da uspešno vrši ovu odgovornu funkciju. Takođe bih vas podsetila da se danas nalazimo u domu koji je sagrađen 1936. godine. Ovde se vidi jedna snaga i ozbiljnost našeg naroda.

Svi mi ovde imamo jednu titulu koja se zove narodni poslanik. Dakle reprezentujemo volju, trebali bi da reprezentujemo volju onih koji su nas izabrali na izborima, koji su nas podržali i koji od nas očekuju najviše moguće. Zaista mislim da gospođa Gojković, naša uvažena koleginica neće dozvoliti da svi mi budemo jedna glasačka mašina. Činjenica je da vladajuća većina koja će se uskoro i oformiti u instituciji Vlade Srbije ima zaista jednu istorijsku, bez presedana u našem novijem parlamentarizmu većinu, ali istovremeno ovde smo da ozbiljno raspravljamo kao ozbiljni ljudi o izuzetno ozbiljni problemima koji su pred nama. Uverena sam da će gospođa Gojković na osnovu svog, prvenstveno obrazovanja, zato što jeste pravnik, ima bogato političko iskustvo u obe grane vlasti, i u zakonodavnoj i u izvršnoj, isto tako kao pravnica naučila je da poštuje slovo zakona, da čvrsto drži u ruci i Zakon o Narodnoj skupštini i Poslovnik o radu Narodne skupštine i uvažavati isto tako slovo Ustava Srbije. To će biti njeno najmoćnije oružje u predstojećem periodu. Želim da istaknem da je važna činjenica što ona sada nastavlja već jednu tradiciju da istovremeno kao predstavnica većinskog stanovništva u Srbiji, kao žena da je izabrana na jednu od ključnih funkcija u državi. U Srbiji analitičari kažu i svi ćemo se složiti da je to druga funkcija posle predsednika Srbije. Dakle, zajedno sa mojim koleginicama koje u gotovo jednotrećinskom broju predstavljaju takođe naše biračko telo i naše građane. Zaista nastaviti jednu tradiciju koju su njene uvažene predstavnice, i gospođa Mićić, Slavica Đukić Dejanović, već ustanovile, a to je da se poštuje dostojanstvo ovog najvišeg tela u političkom sistemu Srbije. Mogu samo da joj poželim da ona koristi mnoge prerogative svoje vlasti, ali da ne dođe u poziciju da kao prethodnica Mićić raspisuje vanredno stanje. Srbiji je potrebno jedno redovno stanje, jedan redovan dijalog, jedan ozbiljan konsenzus o izuzetno ozbiljnim problemima koji su pred nama. Sigurna sam da će ona uspeti taj konsenzus da pospešuje uz naglašavanje tolerantnosti, uz naglašavanje demokratičnosti, uz naglašavanje prava da svako od nas, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadamo, imao puno pravo i slobodu na izražavanje svog mišljenja i da zastupa svoje stavove. Mislim da je moguće da svi ovde vodimo jedan tolerantan, civilizovan demokratičan dijalog. Dobro je što su kamere gotovo non stop uključene u ovom uvaženom domu zato što građani mogu da sa pažnjom odmeravaju svaku našu reč. Oni su oni koji će da prosuđuju o tome koliko smo mi u pravu ili koliko smo u krivu. Zato je isto tako važno da upravo autoritet i politički i lični, stručni i obrazovni i kapacitet uvažene gospođe predsedavajuće, nadam se da ćemo izabrati, predsednika Narodnog parlamenta će biti isto tako ispoštovan i nametnut. Takođe joj želim da zadrži veliku meru autonomije, autonomije u odnosu na izvršnu vlast, to je po slovu Ustava i tako treba da bude u političkom sistemu, i da joj poželim da isto tako predstavlja lice Srbije i lice ovog visokog doma i u parlamentarnoj diplomatiji Srbija ulazi u jednu fazu razgranate diplomatske aktivnosti. Naša regionalna i evropska i međunarodna agenda je izuzetno bogata i ja već iz nekog mog iskustva zajedno sa uvaženim koleginicama i kolegama narodnim poslanicima, koji učestvuju u parlamentarnoj diplomatiji kao predstavnici Parlamenta Srbije, zaista vidim da se menja ta slika Srbije. Ja sam uverena da će gospođa Gojković zaista doprineti tom, da tako kažem, pozitivnom imidžu Srbije i promociji pozitivnog imidža Srbije u svetu. Vreme će pokazati koliko su ili kritike ili ova naša pozitivna očekivanja, koja izražavam ja u ime poslaničke grupe SPS u pravu, ali mislim da ćemo se složiti oko toga da moramo i da želimo da joj poželimo uspešan rad i uspešnu saradnju sa svima nama. Dakle, očekujem da će aktivnost ovog doma, Parlamenta Srbije biti izuzetno ubrzana, izuzetno dinamična. Nekada se nećemo složiti, ali bitno je da svi budemo svesni naše odgovornosti, da svako od nas zaista snosi deo odgovornosti za uvažavanje autoriteta i dostojanstva ovog zakonodavnog tela.

Poštovani predsedavajući, uvažene kolege i koleginice, dame i gospodo, prvo ću reći da sam jedan od potpisnika koji je juče podržao predlog da gospođa Gojković bude predsednik Narodne skupštine i nisam to učinila tek tako da bi bio jedan potpis više ili jedan broj više koji bi podržao njenu kandidaturu. Nisam to učinila ni iz razloga da bi mi neko spočitavao pa rekao – ona je sada potpredsednica SNS ili ima ogroman ugled, već iz razloga što smatram da ako bismo se vodili samo onim dobro poznatim – onaj ko je bezgrešan neka baci kamen, mislim da nijednog kamenčića ovde ne bi bilo i neću govoriti o greškama iz prošlosti, o održanim izborima, ni o pobedniku izbora. Narod šta je imao da kaže kazao je 16. marta i mislim da je to vrlo jasno. Osim toga, prošle nedelje kada smo pristupali konstituisanju Skupštine i verifikaciji mandata narodnih poslanika imali smo kolegijum gde su prisustvovali šefovi i zamenici šefova poslaničkih grupa kako pozicionih tako i opozicionih. Složila sam se sa stavovima predstavnika opozicionih poslaničkih grupa da nije dobar taj svojevrstan džentlmenski sporazum, koji mislim da je predložen iz krajnje dobrih namera, da se vrši neko rotiranje predsednika tako što bi se na svakih godinu dana menjao, pa bi jednom predsednik Skupštine bio iz pozicije, a drugi put iz opozicije, jer se na taj način narušava autoritet, dovodi u pitanje dignitet predsednika Narodne skupštine kao institucije.

Ono što je opasnije od svake kritike jeste upravo pohvala. Neću hvaliti gospođu Gojković iz razloga što nemam mnogo razloga da je hvalim. Ako me pitate zašto, ne poznajemo se. Kurtoazno je pozdravim kada je vidim. Kolege smo po profesiji, advokati. Nikada sa ženom nisam popila piće, niti pričala o nekim temama. Mislim da nije poželjno u jednom demokratskom društvu, ako hoćete, a Narodna skupština treba da bude jedan korektiv i da se zapravo stepen demokratičnosti društva ogleda u odnosu vladajuće većine prema manjini, neću nikoga unapred osuđivati i neću prejudicirati stvari. Mislim da je potrebno da svakome damo šansu, da damo izbor, pa on ukoliko je pametan tu šansu neka iskoristi. Ako nije pametan, postoji drugačiji način na koji se može opet izabrati neki drugi predsednik Narodne skupštine. Ukoliko bi ovde osudila bilo kog predloženog kandidata za predsednika, bila to Maja Gojković ili neko drugi, mislim da bi to bio govor mržnje, a čini mi se da govorom mržnje nećemo ništa postići. To smo videli i u prošlom sazivu i najzad, mržnja samo iscrpljuje i jede onoga ko takvo osećanje i gaji. U ime Demohrišćanske stranke Srbije pružiću podršku gospođi Gojković uz jednu napomenu da i ona zapamti, kao i bilo ko drugi, da se vlast nikada ne čuva razlogom vlasti već vlašću razlogom. Reč ima dr Milorad Mijatović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poslanička grupa SDPS daće punu podršku izboru gospođe Maje Gojković za predsednika Narodne skupštine. Šta mi očekujemo? Očekujemo da će Narodna skupština u narednom četvorogodišnjem periodu obaviti zadatak uz sve one zadatke koji stoje pred njom. Pre svega mislimo na evropske integracije, na zakone koje ćemo morati usvajati u jednom bržem postupku, nego do sada. Isto tako očekujemo da će ovaj visoki zakonodavni dom imati jednu mirniju atmosferu, bolju toleranciju i da ćemo u jednom demokratskom procesu razgovarati o tome da dobijemo što kvalitetnije zakone, da ćemo biti otvoreni i za različita mišljenja, jer naš zadatak je da donesemo one zakone koji će najviše doprineti da Srbija postane deo Evropske zajednice naroda. To što ovde postoji ogromna većina ne mora da znači da mi ne možemo o svakom zakonu raspravljati vrlo otvoreno, vrlo sistematično i u tim razlikama, u tim nijansama dobijati bolje zakone za dobrobit Srbije. Ugled koji ovaj parlament mora da ima, a svedoci smo i da u javnosti često se želi da se ugled ovog visokog doma smanji, smatram da je naša obaveza vrlo velika, da postignemo da ovaj parlament ima veliki ugled među građanima Srbije. Tu je velika odgovornost prvog čoveka parlamenta, prvog među jednakima, a to očekujemo od gospođe Maje Gojković. Obzirom da dolazim iz Vojvodine i da je gospođa Maja Gojković moj sugrađanin, živimo zajedno u Novom Sadu, očekujemo da ćemo u ovom sazivu raspravljati veoma mnogo o zakonima u vezi autonomije Vojvodine i da ćemo tu postići onaj stepen tolerancije, konzistentnosti koji je neophodan da Srbija ide dalje, a da se poštuju Ustav, zakoni i autonomija Vojvodine.

Hvala vam. Obaveštavam vas da su, saglasno članu 96. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, do otvaranja pretresa prijave za reč u pisanom obliku sa redosledom narodnih poslanika podnele poslaničke grupe. Reč ima Dragan Šutanovac. Poštovanje, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, današnja sednica trebalo je da ima pre svega jedan svečani karakter, imajući u vidu da zaista većina postoji u parlamentu i imajući u vidu da ta većina može da izglasa bukvalno šta god želi. Međutim, mislim da upravo gospođa Maja Gojković ima najviše razloga za nezadovoljstvo, jer ono što je bilo obrazloženje zbog čega se ona predlaže za predsednika ovog parlamenta u stvari je nešto što zaista nije primereno. Mislimo da bi trebalo da se tu kaže tu mnogo više i da građani Srbije imaju potpuniji uvid o tome koga SNS, odnosno vaša koalicija predlaže za predsednika parlamenta Srbije. Ne radi se ovde o rešenju enigme koju imaju mediji. Ovo je, koliko ja mogu da primetim sa ovog mesta, velika enigma upravo i za ogroman deo poslaničkog kluba SNS i ovo je enigma i za veliki deo građana Srbije, imajući u vidu da se radi o osobi koja ima veliko parlamentarno iskustvo, ima veliko višepartijsko iskustvo, u ovoj sali je sedela, u svakom delu ovog parlamenta je bila članica, pet, šest ili sedam stranaka u Srbiji. To je nešto što je činjenica i što na neki način iznenađuje, ali to je nešto što može upravo da doprinese da pokaže razumevanje za opoziciju i za sve nas koji smo manjina, a podsećam da od 2000. godine ovolika većina u parlamentu nije postojala i mislim da je upravo obaveza većine da se adekvatno odnosi prema manjini. Podsećam još jednu stvar, malopre je gospodin Arsić pričao o tome, kako se od 2012. godine parlament upristojio i pretpostavljam da je hteo da kaže da više niko cipelama ne gađa predsednicu Skupštine, ne poliva vodom, ne nosi pidžamu kada imamo strane delegacije koje govore ovde. To je samo zato što je opozicija takva da to ne čini i upravo iz tih pozicija, gde vi sedite se to dešavalo i drago mi je da se to promenilo i da toga više nema. Ono što je činjenica, danas neću kritikovati niti hvaliti gospođu Gojković, govoriću činjenice, a činjenica je da je gospođa Gojković na mitingu u Novom Sadu 20. februara 2014. godine izgovorila zaista jako teške reči, govor mržnje. Taj govor mržnje nije primeren ljudima koji su članovi parlamenta, niti je primeren nekome ko želi da pretenduje na mesto predsednika Skupštine. Ukoliko su mediji to pogrešno preneli, ukoliko svi mi koji smo to videli u prenosu nismo razumeli, upravo je ovo trenutak da objasnite, kada kažete da se iskoreni seme zla, niste rekli da se zatre, činjenica je, rekli ste da se iskoreni, da ne mogu ponovo da se rode, to su reči koje, verujte mi, u Srbiji, davno, devedesetih godina, niko nije govorio. Ukoliko mislite da ovo što kažem je neistina, možete izaći na sajtove, to se vrlo lako nađe, naći ćete na „Blicu“, 21. februar, apsolutni citat šta je rečeno i to je nešto što nas brine, imajući u vidu da, kao neko ko je devedesetih godina imao izuzetno radikalnu retoriku, ko je bio prvi saradnik gospodina Šešelja, taj neko je dužan da pokaže poštovanje ili bar da pokaže jedno izvinjenje u odnosu na to što je rečeno u kampanji. Mi možemo da imamo razumevanja, jer to je škola u kojoj je sam Šešelj govorio da ono što priča o kampanji nema veze sa onim što on radi kada dođe u poziciju vlasti. Govorili ste i o Poslovniku, govorili ste, gospodine Arsiću, o mnogo stvari koje se tiču prošlosti, nesvesni da gotovo dve godine rukovodite ovim parlamentom, niko vas nije sprečavao da promenite Poslovnik, niko vas nije sprečavao da ga upodobite potrebama onih stranaka koje su u većini i danas to možete ponovo da učinite. Nije zabranjeno vratiti većinu od 126 poslanika koji moraju da prisustvuju sednici, to je nešto što je bilo u Srbiji prirodno. Smatrali smo da poslanici nemaju samo posao da sede u parlamentu Srbije, poslanici imaju posao da obilaze i svoje birače i to je nešto što je prirodno takođe, ali vi danas nemate nijedno pravo izvinjenje u odnosu na to što ste radili protekle dve godine, niti imate pravo da bilo koga okrivljujete za to što parlament nije restrukturiran na način na koji biste vi to uradili. Niko vas nije sprečavao. Praktično mi danas imamo na delu jednu rekonstrukciju parlamenta, ista koalicija je na vlasti, imamo rekonstrukciju Vlade, ista koalicija će biti na vlasti, nema tu velikih novosti. Pitanje je samo zbog čega to što kritikujete niste ispravili u protekle dve godine i ko vas je u tome sprečavao i da li ćete nastaviti svoje političko delovanje da oslanjate na 2000-2012. godine, ili ćete konačno objasniti zbog čega se danas u Srbiji lošije živi nego 2012. godine? To je suština koja brine građane Srbije. Ono što je važno da shvatite i vi i svi koji sedimo danas ovde, nas je izabralo nešto malo više od 50% građana, od tih 50% nekih 50% je glasalo za ovu većinu koja je prisutna ovde, a to je tek četvrtina u odnosu na biračko telo građana Srbije. Znači, tri četvrtine građana Srbije nije glasalo za ovu koaliciju koja danas ima veliku većinu u parlamentu Srbije.

Mislim da bi najprirodnije bilo da današnju sednicu završavamo kao što smo počeli, da kažem svečano, ali da nam se obrati i gospođa Gojković, da nam kaže šta je to rekla u Novom Sadu, da nam kaže koji deo njene biografije treba da se izbriše, imajući u vidu da nismo čuli, sem toga da je advokat, ne znam da li obavljate taj posao ili ste u parlamentu, koliko smo čuli, nekih 14, 15 ili više godina, ali nas zanima – koji deo vaše političke istorije treba da se zaboravi, šta je to zbog čega se kajete, šta je to što želite da nam obećate i šta je to što ćete da sprovodite? Mi smo ovde manjina, ali ćemo biti hrabri, imaćemo hrabrosti da vam kažemo u lice, svima vama koji ste u većini, ono što mislimo, ma koliko vi negodovali, ma koliko se vi bunili. To je naša obaveza i zbog onih birača koji su za nas glasali i zbog onih birača koji za vas nisu glasali. Kao što vidite i vi, građani Srbije danas mogu da vide da je danas DS jedina stranka u parlamentu Srbije koja od prvog dana zauzima opozicioni kurs. Mi se nećemo suzdržati od glasanja, nećemo biti uzdržani, glasaćemo protiv, jer smatramo da čak i među vama ima onih koji su mnogo bolji i kvalitetniji kandidati, mnogo tolerantniji, ljudi koji su zaslužili da vode ovaj parlament ispred većine, a da vi nažalost svojim delovanjem u prošlosti niste pokazali stepen tolerancije koji je neophodan da vodite ovaj parlament. Voleo bih da grešim, voleo bih da to ne bude tako, ali izrazi lica vaših kolega i vaši pokazuju da vi ili ne razumete ovo što ja govorim ili vam to ne prija. Žao mi je ako vam ne prija, žao mi je ako vam to stvara nervozu, ali verujte mi, od naše stranke ćete imati veliku nervozu, jer mi očekujemo da konačno pokažete rezultat, a ne samo kritiku u odnosu na prošli period. Zahvaljujem. Reč ima šef poslaničke grupe Zoran Babić. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, kolega Šutanovac i ja smo završili isti fakultet, čak i isti smer, ali ja se ne sećam da su nas tu matematiku koju ste malopre pokazali učili na Mašinskom fakultetu. Po toj matematici, po kojoj ste pokazali da ova vladajuća većina maltene nema legitimitet, voleo bih da primenite na vašu poslaničku grupu. Da li bi tada vaša poslanička grupa bila u parlamentu? Promili bi onda odlučivali. Plašim se da je sve ovo kao kada trener ekipe koja je izgubila utakmicu posle na konferenciji za novinare kaže – kriva je trava, imali smo više kornera, imali smo više šansi. Rezultat je takav kakav jeste, SNS je preuzela odgovornost i tu odgovornost pokazujemo zato što se i konstituisao parlament i Vlada Srbije će se izglasati na istorijskom maksimumu po brzini. Što se tiče Poslovnika, gospodine Šutanovac, mi nismo želeli da pravimo Poslovnik koji će važiti isključivo za vladajuću većinu, kao što ste vi pravili od 2008. godine. Želeli smo da Poslovnik bude deo jedne debate, produkt dogovora između svih poslaničkih grupa, a ne na silu koju može da ima vladajuća većina. Srpska napredna stranka je otvorena stranka, otvorena za ljude koji nikada nigde nisu bili ni u jednoj partiji, ali smo otvoreni i za ljude koji su bili članovi nekih stranaka. Zatvoreni smo jedino za ljude koji su se ogrešili o zakone, a koji bi želeli članskom kartom da se sakriju od odgovornost. Za takve smo zatvoreni. Inače, da li je neko sedeo bilo gde ovde, otvoreni smo, pa neka se nametne kvalitetom. Što se tiče enigme, molim vas, nemojte brinuti o enigmama u poslaničkoj grupi SNS zato što je nema i zato što ćemo pokazati, zato što će svih 136 poslanika glasati za Maju Gojković kao kandidata za budućeg predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Više brinite o enigmama u vašoj poslaničkoj grupi. Više brinite o vašem dvorištu. Nemojte brinuti o nama. Svako neka brine o sebi. Vi brinite o vama i o vašoj poslaničkoj grupi.

Dame i gospodo narodni poslanici, postoji jedna određena razlika između gledanja na situaciju kakva je danas između mene i gospodina Šutanovca. On je bio u nekoj sličnoj situaciji 21. januara 2001. godine. Imali su tada većinu 176, mogli su u ovoj Skupštini da rade šta god hoće, da donose zakone kakve god su hteli, mogli su bukvalno da rade šta im padne na pamet. Tada sam bio opozicija i naučio sam dok sam bio ta opozicija kako treba da se ponašam kada sam na vlasti. To je ta škola. Kada sam pričao prošlosti, pričao sam šta predsednik Narodne skupštine ne treba da radi, zato što ne želim da ni gospodin Šutanovac, ni bilo ko drugi u ovoj sali mora predsedavajućeg da poliva vodom, da gađa cipelom, da bi ostvario neko pravo koje mu pripada po Poslovniku i po zakonu. Znači, ne želimo da tu vlast koju imamo u Narodnoj skupštini zloupotrebimo, već da svi narodni poslanici, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolaze, imaju ista prava. Kada budemo o tome raspravljali, pozvaćemo i vašu političku stranku u radnu grupu, ali nam je želja bila dok se primenjuje ovaj Poslovnik da i oni koji su glasali za njega osete i dobre i loše strane, da jedan loš Poslovnik bude škola svim političkim strankama, da takav Poslovnik ne treba da postoji više u Skupštini Srbije. Kada se donese novi, želimo da ne bude za jedan mandat, za jednu vladu, za jednu većinu, već da bude nešto što može dugo da se koristi i može samo da se popravlja u nekim svojim delovima gde je možda neka greška napravljena ili zbog usaglašavanja sa Ustavom. Gledamo vaše greške i ne želimo mi da ih ponavljamo. Dajem reč narodnom poslaniku Draganu Šutanovcu. Uvaženi gospodine predsedavajući, dame i gospodo, niste me ništa demantovali, upravo ste potvrdili sve ono što sam ja govorio, samo na jedan drugi način. Ne možete opravdavati gađanje predsednika parlamenta cipelom zato što on loše vodi sednicu. Gospodine Arsiću, dolazili ste u pidžamama u parlament, nosili žutu traku, polivali vodom predsednika. Nemate razloga da se bojite, mi to nećemo uraditi ma koliko buduća predsednica Skupštine kršila Poslovnik ili vodila loše ovaj parlament, jer to mi ne radimo. Kada kažete da imamo različite poglede, to su ti pogledi koji nas razlikuju i zbog toga sedimo sa suprotnih strana. Uvek smo bili na istoj liniji, ali sa suprotnih strana. Tako će biti i u ovom parlamentu. Gospodine Babiću, nikada manje građana Srbije nije izašlo na izbore, pedeset i nešto posto. Od tih pedeset i nešto posto, pedesetak posto je glasalo za vas. To je četvrtina. Po Dontovom sistemu dobili ste poslanika koliko imate i ja vam na tome čestitam, ali imate odgovornost prema svim građanima, i prema onima koji su glasali i prema onima koji nisu glasali. To je činjenica i morate da se naviknete na to da imate odgovornost i prema rezultatu rada. Rezultat rada Vlade koja se rekonstruiše sada po drugi put je katastrofalan. U svakom segmentu se lošije živi nego pre 2012. godine. Sada ćemo doživeti novo skidanje plata svima, novi porez namet na namet. Obrazložićete vi njega vrlo lako ovde pošto vas ima mnogo više, ali građani Srbije ne mogu to da izdrže. Kao što ste videli, danas je jedina opozicija upravo DS. Hvala.

Pošto mi ovde imamo neverovatne stvari koje se iznose o izborima, pa neko kaže da je SNS dobila malo glasova, koliko li su onda oni dobili glasova po ovakvoj izlaznosti? Da li mogu sebe da pogledaju u oči kada nekome prigovaraju o nekakvom procentu, s obzirom da očigledno oni onda ne postoje u biračkom telu?

Gospodine predsedavajući, vi niste predsednik Skupštine, ali ste uspeli da prekršite članove 105, 106. i 107. u ovoj situaciji kada ste dozvolili poslanicima većine koji su novi poslanici i ne razumeju da se povreda Poslovnika reklamira zbog povrede Poslovnika, a ne zbog replike. Na taj način vi njima dozvoljavate da repliciraju na nešto na šta nemaju pravo inače po Poslovniku. Ako mislite da se ovo ovako nastavi zato što se njima sviđaju aplauzi i da oni sada uživaju u ovoj novoj ulozi koju su dobili, onda mislim da imate ozbiljan problem. Znam da ste vi ovde privremeno, ali imate šansu da prekinete ovakve besmislice. Jer, ako mi sada krenemo da se javljamo po Poslovniku i da koristimo to za replike, ovo neće nigde otići. Naravno da onda mogu i ja da koristim moje pozivanje na Poslovnik da pričam o njihovom kandidatu za predsednika Narodne skupštine. Nigde. Znači, ako imaju nešto da kažu u odgovoru na nastupe naših poslanika, neka to čine ovlašćeni ljudi za to, a ne da ovde mašu Poslovnikom ljudi i onda se utrkuju ko će više citirati tabloide. Hvala. Javio sam se posle u replici gospodine predsedavajući, ali ne znam kome repliciram. Praznoj klupi, jer po matematici koju insistira i po računu po kojem insistira gospodin Šutanovac, on nije u parlamentu. Nedovoljno po Ustavu, po zakonu, nedovoljno za vašu poslaničku grupu. Vi onda niste u parlamentu. Ne znam kome repliciram, gospodin Šutanovac nije tu. Ispod cenzusa je onda na taj način. Hajde da pogledamo tu matematiku ali na pravi način za obe poslaničke grupe i za svakoga podjednako. Sa druge strane, slažem se da ljudi u Srbiji teško žive, slažem se da je stopa nezaposlenosti ogromna, slažem se da su nam potrebne teške reformske mere i SNS, ne da nije bežala od toga, već je vrlo hrabro, otvoreno, i u predizbornoj kampanji, i ranije, i sada govorim o tome i spremni smo, ma koliko nas to koštalo, politički koliko nas to koštalo, spremni smo da ih sprovedemo. Spremni smo da ih sprovedemo zato što će Srbija dobiti. Kamo sreće da ste imali mudrosti 2008. godine, 2007. godine da uđete, a ne da zamajavate građane Srbije da je kriza šansa ili da nas kriza neće ni okrznuti, jer to su bile poruke Vlade iz 2008. godine. Kamo sreće da ste tada ušli u reforme. Mi bi sada već izlazili iz krize. Ovako je težak posao ostavljen u ruke Aleksandru Vučiću i SNS i ne bežim od toga, ali se slažem da neki ljudi u Srbiji teže žive nego što su živeli do pre dve godine. Slažem se i siguran sam da ste jedan od njih i vi gospodine Šutanovac. Teško je prihvatiti situaciju kada mesečno ti dolazi šnajder iz Turske pa ti šije dva, tri, pet odela, sada samo jednom mesečno može jedno odelo. Teško je prihvatati tu krizu. Boli ta kriza, ali ta kriza i te mere prvo će pogoditi nas, sve ljude koji se bavimo politikom i SNS je spremna na tako nešto. Niti smo se rodili u foteljama, niti smo se vezali za skupa odela, niti smo se skupo vezali za blindirane automobile, niti smo se vezali za bahatost, niti smo bahati. Zbog toga verujem da žalite za vremenom koje je daleko iza svih nas. Dajem reč Draganu Šutanovcu. Gospodine predsedavajući, vi ste dužni da opomenete narodnog poslanika kada je ovako ličan i kada imenom i prezimenom se obraća svom kolegi u Parlamentu Srbije. Ne bitan je Dragan Šutanovac, Dragan u Parlamentu Srbije, bitni su građani Srbije. Ne postoji niko u Srbiji danas ko živi bolje nego 2012. godine. Životni standard je u opadanju, kupovna moć je u opadanju, privreda u kolapsu, budžet sa enormnom rupom kao nikad do sada, za godinu i po dana preko pet i po milijardi zaduženja, ulazimo u dužničko ropstvo, a vi pričate ovde o odelima. Ko o čemu, baba o uštipcima. Građani Srbije će tražiti rezultat. Uspeli ste da im objasnite da vi niste bili na vlasti godinu i po dana, da smo mi bili na vlasti ovih proteklih godinu i po dana jer rezultat naše vlasti od pre 2012. godine. Sad je došlo vreme da objasnite šta ćete da radite i kako mislite da menjate Srbiju. Ovako kako ste danas počeli, neće moći. Nije bitno koliko nas ima ovde. Imajte svesti o tome da i Milošević nije imao mnogo više poslanika opozicije, pa je otišao sa vlasti. Znači, morate opoziciju da gajite, da budete nežni prema nama. I to vam je teško? Vežbajte, imaćete sada gospođu Maju Gojković koja može da vam pomogne da se obraćate nama sa uvažavanjem i da nas čuvate.

Dame i gospodo dobar dan, čestitam svima na izboru. Jako je lepo videti u parlamentu ovoliko puno ljudi, što potpuno se slažem, nije bio običaj zadnjih desetak godina. To zaista nema veze sa tim što ja nisam bio u parlamentu zadnjih desetak godina, to su neki drugi razlozi. Potpuno je prirodno da najveća poslanička grupa dobije pravo da i predloži i izabere kandidata ili kandidatkinju za predsednicu parlamenta i to je potpuno prirodno. Potpuno je prirodno i to da se za to dobije predlog nekom razumnom roku. Mogu da vas obavestim da ja, ne samo ja, nismo dobili pisani predlog za ovu tačku dnevnog reda, bez bilo kakve biografije, bez bilo kakvog predloga koje taj kandidat. Tako da mislim da je neozbiljno da se na takav način počinje rad jednog novog parlamenta, posebno kada je u tom parlamentu dominantna jedna poslanička grupa, odnosno jedna politička stranka koja kaže da će sve da promeni na bolje u ovoj državi. Mislim da početak nije dobar. Nije dobro ni to što bivši potpredsednik Vlade nije došao da položi zakletvu kao poslanik, a bio je na Izbornoj listi SNS nego je to uradio tajno. Nije prirodno ni to da danas imamo raspravu koja je previše gruba i koja se previše bavi stvarima koje su potpuno ne važne za današnji dan, ali verovatno je to samo težak početak kao i u mnogim drugim stvarima.

Mislim da je SNS dobila preveliki broj glasova, ali to je volja naroda, tako da tu ne možemo da promenimo ništa bitno. Čuli smo još puno pogrešnih informacija. Da je ovo najveća pobeda neke liste u istoriji srpskog parlamenta. To nije tačno i 2000-te godine i 1990. godine su pobednici na izborima imali i veći broj glasova i veći procenat od ukupnog broja izašlih i veći broj poslanika koji su osvojili. Priča se stalno o nekoj veliko brzini, o tome da će ovo biti najbrže konstituisana Skupština, da će Vlada koju ćemo valjda dobiti do nedelje biti najbrže izabrana, što nije tačno. Ni jedno, ni drugo, ni treće. Znači, najveći broj glasova u istoriji Srbije je osvojio DOS 2000-te godine 23. decembra, dva miliona i 402 hiljade i nešto preko toga, što je bilo 64% od ukupnog broja izašlih i 176 poslanika. Taj parlament je konstituisan, koji je konstituisan posle tih izbora je konstituisan za manje od 30 dana i to od 22. januara, a izbori su bili 23. decembra prethodne godine. To je znači 29 dana uz sve Božiće, nove godine i ostale praznike. Konačno, ni Vlada ako bude izglasana do nedelje neće biti najbrže izabrana Vlada jer je Vlada Zorana Đinđića izabrana 25. januara 2001. godine, 33 dana nakon izbora, a ova Vlada ako bude izabrana u nedelju i ako obračunamo da su izbori završeni 23, a ne 16, što suštinski jesu, to će biti 35 dana. Naravno, ovo nisu previše bitne stvari, ovo su samo činjenice koje govore o tome da nova vlast koja se sprema da preuzme odgovornost u Srbiji za naredni period, da više polaže na tim nekim estradnim stvarima, a to je ko je brži, ko je najbrži. Mislim da to nije suština i mislim da većina poslanika ovde to zna. Ono što treba Srbiji to su reforme. To su reforme koje su započete ne danas prvi put, danas još uvek nisu započete. Nisu započete ni pre dve godine, jer da jesu videli bi se rezultati, a njih nema ni u jednoj oblasti. Reforme su započete pre 14 godina, ali tada je većina ljudi koji danas sedi u ovom parlamentu bila protiv tih reformi. Radujem se što je došlo do opamećivanja većine. Da su shvatili da je pao Berlinski zid, da su shvatili da pored javnih preduzeća postoji i realni sektor, da su shvatili da je borba protiv kriminala nešto što se radi sa policijom, pravosuđem, a ne sa medijima. Ali se bojim da početak rada ovog parlamenta i početak rada sledeće Vlade nije počeo u dobrom smeru. Rekao sam već šta zameram parlamentu. Neozbiljno će biti ako danas glasamo posle podne o potpredsednicima parlamenta, a da u ovom trenutku niko ne zna ko će biti predloženi ljudi. (Predsedavajući: Vreme.) Mislim da će biti jako neobično da tek u subotu saznamo kandidate za ministre u budućoj Vladi, a da onda, nakon toga, za 24 sata glasamo o tim ljudima. Mislim da jedna vlast koja ima ogromnu većinu, veliko poverenje građana, rekoh preveliko, ima dovoljno mogućnosti da pristupi ozbiljnije svom poslu. Ne očekujem ništa bitno dobro u ovom parlamentu od većine, od buduće predsednice, niti od Vlade koja će biti izabrana, tako da neću biti iznenađen, ali se bojim da će većina građana Srbije, pa i najveći deo onih koji su glasali za vas, biti razočarani. Prema tome, apelujem na vas da radite svoj posao, da se u obavljanju svog posla bavite onim što je u zakonu, u Poslovniku i da na taj način pokušamo da ovu napaćenu zemlju izvučemo iz teške situacije u kojoj se ona danas nalazi. Dame i gospodo narodni poslanici, malo je teško govoriti posle mog kolege poljoprivrednika, ali ću pokušati da se sa nekim njihovim stavovima složim. Kralj Petar je započeo gradnju ovog parlamenta čini mi se 1907. godine.

Ta zgrada je građena dugo. U toj zgradi se Srbija tek nedavno vratila. Propalo je nekoliko država. Ali, pored toga što je želeo da ima dobru zgradu, najverovatnije da je kralj Petar hteo i da imamo i dostojanstvene poslanike. Priznajem da nisam baš najveće dostignuće dostojanstvenog poslanika zbog svog oštrog jezika, ali verujem da će se neke kolege potruditi da budu bolji, plemenitiji i čestitiji od mene, a to verujem da će biti ovi sa moje leve strane.

Teško bi mi ovako ubedljivu pobedu postigli da nije bilo njih i da nije bilo ljudi koji su tu stranku vodili. Takođe se slažem da smo 2000. godine, a bio sam sastavni deo toga, imali istorijsku šansu da iskoristimo ogromnu energiju, a u tu energiju ne računam onu vašu toplu ljubav kojom ste spalili ovu skupštinu, u tom delu nisam učestvovao, da izvršimo političke i ekonomske reforme u zemlji.

Nisu izvršene političke i ekonomske reforme i to je razlog zašto se u Srbiji ne živi bolje i to je razlog zbog čega je Srbija u krizi. Oni koji danas govore da se mi dovoljno ne borimo protiv krize su Srbiju i gurnuli u krizu.

Sada me podsećaju da sam odstupio od teme, a zaboravili su da su ovo samo odgovori ili pokušaji tumačenja njihovih već izgovorenih govora. Dakle, držim se onoliko teme koliko ste se, draga moja gospodo iz opozicije, i vi držali. Pozdravljam nameru predsedavajućeg da bude tolerantan, posebno prema opoziciji koja je malobrojna. Tolio ste i osvojili. Imate sreće što je bila niska izlaznost i što ste uspeli zahvaljujući niskoj izlaznosti da premašite taj čarobni cenzus od pet posto. Veličina nekoga je u praštanju. Vi ste svakako svedoci da neko ko vas je ubedljivo pobedio, a tu pre svega mislim na nosioca izborne liste koja je pobedila na ovim izborima, je bio dovoljno plemenit prema vama. Posle ubedljive pobede nije želeo da vas ponizi, već vam je pružio ruku pomirenja. Čak je predložio da se predsednici Skupštine u četiri godine rotiraju, koliko sam ja razumeo. Moram priznati da sam bio protiv tog predloga. Dakle, većina postoji i jedan sam od onih koji je smatrao da većina treba da ima predsednika parlamenta, s obzirom da je to druga funkcija po važnosti, s obzirom da, ne daj Bože, predsednik parlamenta, koga danas biramo, menja predsednika Republike i to je izuzetno važna funkcija koja po meni nije trebala da pripadne opoziciji. Ovde su kolege svedoci mog nezadovoljstva, da nisam bio zadovoljan činjenicom što je nosilac liste bio toliko plemenit i, ne želeći da ponizi pobeđene, predložio da se na mestu predsednika Skupštine predsednici rotiraju.

Oni su odlučili ko će to biti. Moje je, kao i svih drugih kolega sa te izborne liste, da taj predlog svojim glasovima u skupštini podržimo. Ovde su neki pitali zašto u ovoj državi nema države, iako su oni glavni krivci za tu okolnost i ne treba nas da pitaju zašto je ova država surovo istrgnuta iz ruku svojih građana. To treba da pitaju sebe, treba da pitaju svoje predsednike, one koji su vodili državu u poslednjih 10 godina. Zašto se u Srbiji loše živi? Ne živi se loše zato što danas biramo predsednika parlamenta. U Srbiji se živi loše zato što je do 2012. godine, u ovoj zemlji javni sektor umnožen na 781 hiljadu ljudi, što je država manja, što je za to vreme umrlo 350 hiljada ljudi više nego što se rodilo, zahvaljujući ekonomskoj i socijalnoj situaciji kojoj je ta vlast doprinela, zato što se još 300 i nešto hiljada ljudi iz Srbije odselilo, a broj ljudi u javnom sektoru se povećao. Četiristo hiljada ljudi je ostalo bez posla u tom periodu, ispali su iz privrednog lanca. Nije bilo zdravstvenih i penzijskih doprinosa koji bi oni uplaćivali. Nije bilo njihovih plata kojima bi svojom potrošnjom povećali budžetski trošak. Deficit koji ste pravili nadoknađivali ste zaduženjem. Vaš jedini proizvod u toj državi je bio dug. Prekomerno ste se zadužili i sada pitate zašto se mi zadužujemo da bi vratili dug koji ste vi neodgovorno napravili u vreme kada ste imali prihode od svih privatizacija, kada ste imali prihode od donacija, kada ste imali velike prihode od dijaspore. Vi ste u to vreme živeli od zaduženog, a ne od zarađenog, a sada je došlo vreme – vrati koko što si pozobala. Sada treba živeti od zarađenog, a vraćati ono što ste vi zadužili. Hvala. Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović. Član 106. I nije prethodni govornik jedini u nizu flagrantnih kršenja Poslovnika koje ste dozvolili. Znam da ponavljam da ste vi ovde privremeno i da nemate nameru da se upuštate u sve ono što, nažalost, krasi ovu skupštinu, ali ipak mislim da morate reagovati u situaciji kada ovde imamo ovako neverovatan prikaz raznih parlamentarnih primeraka koji, iznoseći besmislice, hrabreći sebe pred ogromnim izazovom i očigledno iznevereni budućim očekivanjima naroda i nemogućnosti da ispune ogromnu nadu koju su vam dali na ovim izborima, sada ovde hrabrite sebe napadajući DS i vi dozvolite da u razgovoru o jednom kandidatu, čiji pismeni predlog nismo ni dobili, niti biografiju, niti bilo šta, oni ponovo pričaju o tome ko je koliko ljudi stavio u javna preduzeća, a samo oni, to jest vi iz većine ste stavili preko 30 hiljada ljudi, ponovo pričaju o osiromašenju građana, a uništili ste zemlju za dve godine, ponovo pričaju o rastu duga koji ste vi proizveli, ponovo pričaju o zatvorenim fabrikama koje vi ne znate da otvorite i naravno da zna taj poslanik da njemu lično nikad nećemo odgovarati, jer neke stvari su zaista ispod nivoa. Vi kao predsedavajući biste trebali da znate da se ovde raspravlja o predlogu jedne žene koja treba da vodi Skupštinu, koja je ispunjenje, kako kaže gospodin Mašić, principa da se rotira predsednik ne menjajući fizičkog predsednika, jer je promenila toliko partija da ste uveli rotaciju. Imate predsednicu koja je najveću mržnju ispoljila, a hoće da radi sa nama. Mi samo to pitamo – kada ćete da uradite?

Ja vas molim da se ovo prekine, da se priča ili o kandidatu, o tački dnevnog reda, ili da svi počnemo ovako da se ponašamo, što će pretvoriti ovu Skupštinu u ono što oni priželjkuju, a to je kozačka skupština. Reklamiram povredu Poslovnika, čl. 106. i 107. Gospodine predsedavajući, apelujem i na vas i na mlade kolege koje vam pomažu u radu, da ovaj današnji dan, današnja Skupština, zloupotreba kršenja povrede Poslovnika, ne treba da se koristi za iznošenje besmislica. Vrlo eksplicitno je objašnjeno da je kandidat za predsednika Narodne skupštine rekao o pojavi kriminala i korupcije i da to seme, što i jeste seme zla, treba zatrti. Ako kolege ili kolega koji se pre toga javio to podržavaju, da nam treba društvo puno kriminala i korupcije, neka izađe. Uostalom, to su kroz političko delovanje i pokazali. Od 2010. do 2013. godine nismo imali usvojenu Strategiju borbe protiv korupcije. Šta smo pokazali kao društvo? Da nas ne interesuje ta borba. Evo, sada je u parlamentu branimo, kao pojavu, a ne lično. S druge strane, molim vas da ne dozvoljavate da se skupštinska govornica koristi za iznošenje besmislica, za iznošenje nepotrebnih i netačnih podataka o zapošljavanju u javnom sektoru, 30 hiljada ljudi, a šta je sa ostalih 750 hiljada? Ko zaposli te šurnjaje, strine, ljubavnice, kumove i prijatelje? Ko zaposli te ljude što sada nemaju po javnim preduzećima ni stolicu gde će da sede, a kamoli da odu do toaleta, izgubiće i radni sto i stolicu? Čija je to odgovornost? Mi danas ne govorimo o javnim preduzećima. Govorićemo i prilikom zakona o ministarstvima i u budućoj reformi celokupnog javnog sektora, o svim anomalijama u javnom sektoru koji je natopljen, nagomilan u proteklih 20 i nešto godina. Spremni smo da govorimo o tome, spremni smo za reforme tog javnog sektora, ali neću teg oko vrata od nekoga ko je mnogo više odgovorniji za takvu propast javnog sektora i javnih preduzeća, kao i za stanje u kojem se oni sada nalaze. Uvaženi predsedavajući, reklamiram povredu člana 104. Red bi bio da obratite pažnju na to. Malopređašnji govornik se jako uvredljivo izražavao o gospođi Maji Gojković. Zaista bih želeo da ga opomenete, zato što je govorio o fizionomiji njenog lica i veoma uvredljivo se ophodio prema jednoj dami kao što je Maja Gojković. Takođe, u više navrata je izneo, a to sad reklamiram povredu člana 107, uvredljivo, odnosno prekršio je odredbu vezano za dostojanstvo Narodne skupštine, nazvavši ovu skupštinu kozačkom. Samo ću vas podsetiti, u njihovo vreme u jednom momentu smo imali 300 poslanika u parlamentu, nismo znali više ni ko je poslanik koji je izabran a ko nije. Setite se 2003. godine. Zaista bih molio da opomenete, zato što je najmanje govorio o reklamiranju Poslovnika, a iskoristio je apsolutno svoju reklamaciju Poslovnika da bi replicirao, na šta nije imao pravo. Hvala. Molim sve narodne poslanike da se vratimo na temu. Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović. Poštovani predsedavajući, reklamiram član 106. Poslovnika. Upravo sam hteo da vas pitam da li možemo da sravnimo šta je danas na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije ili imamo različite sazive? Naime, mi iz NDS računali smo da ćemo danas razgovarati o izboru novog predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. U tom smislu je diskutovao šef poslaničke grupe gospodin Đurišić. Posle toga, gotovo da nismo čuli ni reči o izboru novog predsednika Skupštine, već se govorilo o temama koje mogu biti verovatno predmet nekih narednih zasedanja. Gospodine predsedavajući, vi dozvoljavate da se unižava ugled Narodne skupštine Republike Srbije jer se govori o temama koje nisu na dnevnom redu i govori se jezikom koji nije primeren Narodnoj skupštini. Stoga vas molim, gospodine predsedavajući, i vas i predstavnike vladajuće koalicije, pre svega predstavnike SNS, da pomognu predsedavajućem da završi ovu tačku dnevnog reda kako bi na njegovom mestu bio čovek sa punim kapacitetom i mogućnošću da upravlja radom Narodne skupštine. Na ovaj način i vi doprinosite da se taj posao ne završi i da se priča o temama koje zaista nisu na dnevnom redu i u kojima NDS ne želi da učestvuje, ukoliko nas vi ne budete primorali, odnosno ukoliko nam ne budete potvrdili da je na dnevnom redu nešto sasvim drugo, a ne izbor predsednika Narodne skupštine. Molim vas, gospodine predsedavajući, da ovu molbu pretvorite u zapovesti, jer na to imate pravo, i da se vratimo na tačku dnevnog reda. Hvala.

Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, Nova stranka u Skupštini Srbije ima dvojicu poslanika. Zoran Živković i ja ćemo glasati protiv predloga da gospođa Maja Gojković bude izabrana za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije. Ovaj stav hteo bih da argumentujem dvema stvarima, odnosno za ovu tezu imam dva, mislim, veoma snažna i dobra argumenta i bilo bi mi drago da i skupštinska većina ovde pokuša da se suoči sa tim argumentima, kako bismo imali jednu ozbiljnu raspravu. Moj prvi argument tiče se pristupa skupštinske većine izboru predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, a drugi argument je personalni. Tiče se ličnosti koja je ovde predložena. Što se tiče pristupa izboru predsednika Narodne skupštine, moj je sud da pristup izboru predsednika Narodne skupštine ove skupštinske većine nije dostojan uloge i značaja koji Skupština Srbije ima u političkom sistemu Srbije. Ustava Srbije, gde jasno piše da ova Skupština može da donosi i menja Ustav, odlučuje o promeni granica Republike Srbije, odlučuje o ratu i miru, nadzire rad službi bezbednosti, bira Vladu, nadzire njen rad, odlučuje o prestanku mandata, bira i razrešava sudije, pa da zaključimo da je ovo centralna politička institucija. Moje je mišljenje da se ova ovde skupštinska većina na jedan neodgovarajući i neozbiljan način ponela u pripremi za organizovanje ove sednice Narodne skupštine. Ta neozbiljnost započeta je branjenjem jednog argumenta da ovde treba da biramo rotirajućeg predsednika Narodne skupštine. Zamisao je valjda bila da ovde, umesto ovog predsedavajućeg stola, možemo da imamo jednu vrtešku u okviru koje će se svake godine smenjivati neki ljudi. Mi smo smatrali u Novoj strankida je takva ideja degradirajuća za Skupštinu Srbije koja jeste centralna politička institucija i ne samo da je degradirajuća za Skupštinu, nego je naša ocena bila da može takva ideja, ukoliko bi se realizovala, da kao posledicu ima i destabilizaciju političkog sistema Srbije u celosti. Druga stvar koja se tiče pristupa odnosi se na ovaj današnji tok sednice. Na primer, nas dvojica nismo ni dobili obaveštenje o tome ko je kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, nismo dobili biografiju. Mi smo jutros u 10.00 časova došli ovde, seli i saznali da imamo kandidatkinju za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije. Smatramo da to takođe jeste deo tog jednog veoma lošeg pristupa organizaciji Skupštine. Molim vas samo za malo pažnje. Ovaj drugi argument, mislim, koji mi koristimo da bismo glasali protiv ove kandidatkinje, je personalni. Uvek sam smatrao, a smatram naravno i sada, da za predsednika, odnosno predsednicu Skupštine Srbije treba da izaberemo jednu uzornu ličnost, jednu osobu koja će da ima vrlo jasan, vidljiv, profesionalni autoritet i lični integritet, jednu osobu čiji će lični autoritet moći da se nosi sa autoritetom koji će da joj ili da mu da ova institucija Narodna skupština Republike Srbije. Naravno, nisam imao mnogo vremena da se upoznam sa svim crticama iz biografije gospođe Gojković, ali mogu da jedno svoje viđenje njenog rada dam u dve slike. Kao student, 1998-1999. godine, borio sam se protiv svih represivnih mehanizama one vlade Miloševićeve u kojoj se nalazila i gospođa Gojković. Desetak godina kasnije, u okviru jedne kampanje, da kažem ovde belih listića, borio sam se protiv novog autoritarizma i Borisa Tadića. U istom tom periodu, ista ta osoba, Maja Gojković, branila je te autoritarne crte novog autoritarizma. Na osnovu te dve slike ja ne mogu da tvrdim da osoba koja je predložena za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije ima takav jasan, očigledni lični autoritet, koji može da nosi autoritet koji će da joj da institucija, da bi danas mogao da glasam za to. Smatram da ova skupštinska većina treba još jednom dobro da promisli o svim argumentima koji dolaze i sa ove strane, da se suoči sa tim argumentima i da danas izaberemo za predsednika, ili predsednicu Narodne skupštine zaista osobu koja to svojim delovanjem i zaslužuje. Reč ima narodni poslanik Nebojša Stefanović. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, biti na čelu Narodne skupštine, najvišeg doma, najvišeg tela naše zemlje uvek je posebna čast, privilegija, ali i veliki izazov. Naravno, ovde predsednik parlamenta uvek mora posebno da vodi računa o onim izazovima koji se tiču zaštite manjine, bilo da je to parlamentarna manjina ili bilo koja druga manjina, posebnom odnosu prema opoziciji i mora da pokaže najveću moguću toleranciju, mora da pravi kompromise i mora da drugačije doživi svoj položaj od položaja nekoga ko je samo narodni poslanik i svoj položaj vidi na drugačiji način. Uveren dam da će kandidat za predsednika Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković, predano i odgovorno obavljati ovu dužnost, daće joj orijentir biti Ustav i zakoni Republike Srbije i Poslovnik Narodne skupštine, ali, naravno, da će biti izuzetno predana onim vrednostima našeg društva i onim ciljevima i zadacima kojima Srbija danas teži. To su, pre svega, reforme našeg društva. To je nešto što moramo da uradimo i to je nešto što će naš parlament, što će ovaj saziv parlamenta imati kao svoj prvi i osnovni zadatak. Mi moramo da reformišemo javni sektor, da stvorimo uslove da ljudi u ovoj zemlji mogu da napreduju, da mogu da žive bolje, da privatni sektor bude potpuno drugačije shvaćen i da ljudi u ovojzemlji shvate da mi ne možemo samo da zapošljavamo ljude u javne institucije, već moramo da stimulišemo privredu. Privreda je ta koja finansira i plaća javni sektor i mora da se učini sve da te reforme u našem društvu osete građani. Da to ne bude privilegija jednog broja ljudi, već da to bude privilegija najširih slojeva našeg društva. Parlament u tom smislu ima veliki zadatak. Od efikasnosti, sposobnosti predsednika parlamenta, ali i svih ostalih koji u ovom parlamentu sede, bez obzira da li pripadaju vladajućim ili opozicionim strankama, zavisiće kojim ćemo tempom ići i prema EU, kojim tempom ćemo postizati demokratizaciju našeg društva, kojim tempom ćemo uspeti da možemo da kažemo da živimo bolje. To je cilj valjda svakog od nas narodnih poslanika i cilj svakog građanina Srbije da ljudi u ovoj zemlji žive bolje, da ova zemlja napreduje, da budemo svakim danom uspešniji. Srpska napredna stranka će, svakako, uložiti sve svoje snage. Ovi ljudi koji su i danas ovde i koji će se boriti, imaju zadatak da se brinu samo o tom jednom velikom cilju da Srbija ide brže napred, da se borimo za reforme, da zakoni koje donosimo idu u korist građana, da se borimo za to da svaki put kada diskutujemo u ovoj skupštini vodimo računa i o dostojanstvu Narodne skupštine, ali i o tome šta naša diskusija znači za ljude koji žive u ovoj zemlji. Znam da je parlament institucija koja nije uvek bila, da kažem, najuvaženija, nauglednija u našem društvu. Siguran sam da Maja Gojković takvu stvar može da uradi, poznajući je, znam da ima u sebi dovoljno snage da pokuša da svakim korakom i svakim sledećim sazivom ovaj parlament ima veći integritet, da ima snažniju kontrolu nad radom izvršne vlasti i da doprinosi svojim ugledom i dostojanstvom da se ljudi prema njemu tako ophode. Budućem predsedniku parlamenta, gospođi Maji Gojković, čestitam na odvažnosti i hrabrosti da ovakvu tešku ulogu prihvati na sebi, ali i veoma odgovornu. Želim da nastavi sa unapređenjem i radom naše najvišeg zakonodavnog tela, u smislu zakonodavne aktivnosti, ali naravno i naše međunarodne aktivnosti i približavanja EU. Draga Majo, želim ti puno uspeha i sreće u ovom radu. Tvoj uspeh i uspeh rada ovog parlamenta biće uspeh svih građana Srbije.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani, SNS je na parlamentarnim izborima, koji su održani 16. marta, ostvarila svima nama poznat rezultat. Dakle, izborna lista, predvođena Aleksandrom Vučićem, osvojila je 158 mandata. Ovo ne radi podsećanja, no radi priče o matematici, koja je zbunila i mene, inače sam deo parlamenta, kako tek zbunjuje građane. Nakon takvog izbornog rezultata, građani očekuju da pozicije, koje su od bitnog značaja za funkcionisanje države, preuzme upravo neko iz redova SNS. Kada ovo kažem, pre svega, mislim na preuzimanje odgovornosti, ogromne odgovornosti, a u skladu sa ogromnim poverenjem koje su nam građani ukazali. Predlog, odnosno kandidaturu gospođe Maje Gojković, da kao predstavnik SNS preuzme funkciju predsednice Skupštine Srbije, podržavam iz više razloga. Pre svega, Srbija će danas dobiti još jednu potvrdu promenama, još jednu potvrdu budućim reformama, dobiće na funkciji predsedavajućeg ženu – Maju Gojković. Dakle, ženu koja je svoje političke odluke, ono što je išlo uz njih, hrabro i odlučno nosila kao lično breme. Obrazovana politički, zaista u to smo se mi, njeni saradnici, kolege i prijatelji, uverili, mnogo ličnih manira, saosećajna sa slabima, ali česta meta jakih. Možda nedovoljno shvaćena u političkim izborima, ali zato vrlo glasna u politici promena. Bila je gradonačelnik Novog Sada i u tom periodu gradonačelnik svih građana Novog Sada i, da ne zaboravimo, izabrana neposredno, imenom i prezimenom. Evrooptimista je i veliki borac za uređenu i modernu Srbiju. Novosađanka, za one koji ne znaju sa korenima iz centralne Srbije. Dakle, izbor Maje Gojković za predsednicu Skupštine Srbije snažna je poruka drage moje, u afirmaciji žena, u afirmaciji žena u politici, ali isto tako potvrda razvoju parlamentarne demokratije i duha tolerancije koji će Maja Gojković za sigurno uvažavati, gajiti i negovati u ovom parlamentu. Majo, evo ja se pridružujem čestitkama koje ti je uputio gospodin Nebojša Stefanović, želim ti svako dobro u budućem radu, želim da te ne napusti energija koju imaš, da te ne iznevere principi kojih se držiš i da zaista budeš neko ko će parlament dostojanstveno kako voditi, tako i predstavljati. Dajem reč narodnom poslaniku Branislavu Blažiću. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, imao sam tu sreću ili nesreću kako se već uzme da budem u više mandata poslanik ovde ili tamo i da imam više predsednika i više predsedavajućih. Neke od tih predsednika pamtim po dobru, korektne i čestite ljude, neke sam zaboravio, a neke se trudim da zaboravim. Međutim, čini mi se da što se više trudim da ih zaboravim, to mi manje uspeva. Neverovatno je to kako čovek pre zaboravi ono što neće, a teže mu uspeva da zaboravi ono što bi želeo. Želim da zaboravim one predsednike koji su kako su došli na to mesto i seli, zaboravili odakle su došli, počeli da se osećaju kao vlast i da budu deo Vlade, da budu štit između Skupštine i Vlade i na taj način obezbede Vladi da radi ono što hoće. Želim da zaboravim upravo te koji su anulirali tu ulogu Narodne skupštine u kontroli Vlade i na kraju praćenja onih zakona koji sama donosi. Ali, bilo je izuzetno kvalitetnih ljudi, koji su svojom tolerancijom znali da naprave ambijent i da jačaju ugled Skupštine. Nažalost, Skupština je došla u poziciju da je izgubila taj svoj ugled zato što nije znala da se nametne i nije znala da pokaže svoju ulogu u društvu, a Vlada je mogla, pogotovo u nekom prošlom vremenu da radi šta hoće. Bez te kontrole desilo se da je ta vlada rasparčavala, rasprodavala i na kraju uništavala ovu zemlju. Svako vreme traži ljude za to neko svoje trajanje. Ovo je tegobno vreme, teško. Ovo je krizno vreme, ovo je vreme u kojem mržnja i negativna energija dominira u kome normalno uvek može da preti nasilje. Zbog toga mislim da u ovom parlamentu za predsednika i treba da dođu ljudi i da dođe upravo žena koja je predložena, gospođa Maja Gojković, koja će svojom smirenošću, tolerantnošću moći da napravi ambijent na koji će se građani moći ugledati. Očekujem od Maje Gojković da unese u ovu skupštinu onu našu vojvođansku tolerantnost, uzdržanost, a ponekad i preteranu skromnost. Očekujem da tim urbanim šarmom, a narodnom širinom doprinese da se ovde tolerancija, sukob mišljenja, uzajamno poštovanje budu dominantne osobine ovog parlamenta. Ne mislim da ovaj parlament treba da bude kao u Engleskoj i da njegova kontrolna uloga bude tako što će ministri pre podne da rade, a uveče i noću da podnose račune parlamentu. Mi smo još daleko od toga, ali želim da ovde upravo ova većina apsolutna svojim znanjem, umećem i demokratičnošću da može da se suprotstavi nekim odlukama koje idu suprotno od interesa države. Očekujem od Maje da će to moći da sprovodi i da će znati da artikuliše takva mišljenja. Želim joj sve najbolje i mislim da će biti jedan dobar predsednik Skupštine. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, u jednom tekstu koji je napisao u emigraciji Slobodan Jovanović uočava jednu zanimljivu pojavu u srpskom narodu, a to je da kada srpski narod i kada Srbija nekoga zavoli onda ga prepoznaje po imenu. Nije potrebno pored imena navoditi prezime, nije potrebno navoditi funkciju, nije potrebno navoditi biografiju. Dovoljno je izgovoriti samo njegovo ime. Parafrazirajući Slobodana Jovanovića mogu slobodno da kažem da je u današnjoj Srbiji na političkoj sceni Republike Srbije dovoljno izgovoriti Maja, pa da cela Srbija zna da je reč o gospođi Maji Gojković. Od strane poslanika koji se ovde utrkuju i vode mrtvu trku ko je veća opozicija, da li DS, da li NDS, da li oni koji su na izbore išli sa Demokratskom strankom pa preko noći postali nezavisni poslanici, uporno tvrde kako ništa nismo čuli o biografiji gospođe Maje Gojković. Neki su čak otišli toliko daleko da su rekli da biografiju nisu ni dobili, što je notorna laž jer su svi narodni poslanici dobili u materijalu biografiju gospođe Maje Gojković i dobili su njenu izjavu da prihvata kandidaturu za predsednika Narodne skupštine. Možda sam malo subjektivan kada je reč o Maji zato što je poznajem prilično dugo. Ono što mogu da kažem to je da potiče iz jedne ugledne novosadske porodice. Jedan dobar deo naroda nema pozitivno mišljenje o advokatima, ali kada advokat na ime i prezime pobedi za gradonačelnika jednog tako velikog grada kao što je Novi Sad, onda to znači da mu ljudi veruju. Onda to znači da je u pitanju osoba koja će biti savesna, odgovorna i poštena prema narodu Srbije na isti način na koji je bila savesna, poštena i odgovorna u radu sa svojim klijentima. Maja Gojković je neko ko ima ogromno političko iskustvo. Čuo sam ovde mnogo teških reči na njen račun o tome ko je promenio koju političku partiju, ko je šta radio u prošlosti.

Slažem se da je bilo ružno gađati predsednika, odnosno predsedavajućeg Narodne skupštine cipelom i polivati ga vodom, ali isto tako mislim da je bilo mnogo ružnije, društveno opasnije, po državu i naciju štetnije paliti Narodnu skupštinu, odnositi fotelje, umetničke slike, sve ono što je radila sadašnja opozicija 5. oktobra 2000. godine, upadati sa automatima u javna preduzeća, formirati krizne štabove. Da vas podsetim da su pretili deci svojih političkih oponenata da će ih šišati na ćelavo da bi ih obeležili i šišali su ih. Dakle, ako bismo se vratili u prošlost, mislim da ne bi baš lepa slika o današnjoj opoziciji izašla u narod.

Izbor Maje Gojković za predsednika Narodne skupštine, što će naravno poslanička grupa Srpske napredne stranke da podrži, važan je iz najmanje dva razloga. Prvo, izborom gospođe Gojković mi afirmišemo ulogu žene, ne samo u srpskom parlamentu nego uopšte u srpskom političkom životu. Mi na taj način motivišemo sve pripadnice nežnijeg pola da se aktivnije uključe u politički život i da na svoj specifičan ženski način doprinesu da Srbija bude mnogo normalnija, mnogo pristojnija, mnogo uređenija država nego što je bila u proteklih nekoliko decenija i nego što je na kraju krajeva i danas. Sa druge strane, izbor gospođe Maje Gojković za predsednicu Narodne skupštine mislim da je važno i kao izraz jedne velike zahvalnosti svim našim majkama, suprugama, sestrama, uopšte instituciji žene u srpskom društvu koja i danas nosi veliko breme očuvanja porodice, pravilnog vaspitanja svoje dece, a istovremeno nekoga koje u prošlosti Srbije mnogo strada, ali isto tako na vrlo aktivan način doprinosio uspehu i slavi Srbije. Mislim da nema potrebe da vas podsećam koliko je žena osvetlalo obraz srpske vojske u Prvom svetskom ratu u godini kada obeležavamo jubilej tog velikog rata u kome je Srbija bila na strani sila pobednica, u kome je Srbija bila na strani onih koji su pobedili one koji su hteli da porobe celokupno čovečanstvo. Biti predsednik Narodne skupštine je velika čast, ali istovremeno i velika odgovornost. Praktično posle funkcije predsednika Republike biti predsednik Narodne skupštine je najvažnije mesto u državi. Da bi ste bili uspešan predsednik Narodne skupštine morate da posedujete ogromno političko iskustvo, morate da posedujete ogromno stručno znanje, što Maja kao izvrstan advokat i pravnik poseduje. Morate imati poseban senzibilitet kada je reč o odnosu prema narodnim poslanicima. Želim da podsetim, neću da spominjem imena i ne želim ružno da govorim o bilo kome, mi smo ovde imali pojave da su pojedini predsedavajući Narodne skupštine samovoljno tumačili Poslovnik pa su onda rekli – neke odredbe mogu da se reklamiraju, neke ne mogu, pa ste imali pojavu da je poslaniku oduzimana reč posle tri sekunde njegovog govora, pa ste imali pojave da su narodni poslanici koji su u to vreme bili u opoziciji drastično novčano kažnjavani, da su kažnjavani čak i poslanici koji se u momentu kažnjavanja nisu ni nalazili u sali Narodne skupštine. Dakle, bilo je mnogo toga ružnog u prethodnom periodu. Poznajući Maju ubeđen sam da takvih pojava u srpskom parlamentu neće biti i da će izbor gospođe Maje Gojković na funkciju predsednika Narodne skupštine zaista biti na ponos i diku ne samo nas koji smo je predložili, ne samo nas iz SNS i poslaničkih grupa koje su podržale naš predlog, nego da će izbor Maje Gojković biti na ponos i diku celokupnog srpskog parlamenta, Republike Srbije i svih njenih građana i naravno pridružio bih se željama mojih kolega da u narednom periodu radi uspešno, da radi kvalitetno, da radi savesno i da radi u interesu Narodne skupštine kao celine. Želim da obavestim poslanike Zorana Živkovića i Vladimira Pavićevića da je stručna služba dostavila materijale DS.

Hvala vam predsedavajući. Mislim da je dobar citat.

Da se obavestimo, da li je posao narodnog poslanika da traga za materijalima pa da onda to traži tamo ili ovamo. Svi ovde prisutni narodni poslanici imaju svoje adrese, mejl adrese, telefone, na sto načina je bilo moguće dostaviti materijale pre ove sednice. Niti gospodin Pavićević, niti ja nismo dobili te materijale i samo je to bila moja intervencija. Nisam govorio o biografiji kandidata, pozitivno ili negativno. Samo sam konstatovao da to nismo dobili i to ne zaslužuje reakciju koja se zove notorna laž. Ako ćemo da usvojimo taj način komunikacije, možemo i tako. Mislim da to nije moja želja i mislim da bi jedno izvinjenje bilo sasvim dovoljno da nastavimo jednim normalnim parlamentarnim tonom. Dajem reč narodnom poslaniku Mariji Obradović. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, sa izuzetnim zadovoljstvom govorim danas o kandidatu, odnosno kandidatkinji za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo naravno nije prvi put da je žena kandidat na ovoj visokoj funkciji u RS i nadam se, uverena sam, a većina kolega će sa mnom podeliti nadu, da će se nastaviti ona dobra tradicija ozbiljnog rukovođenja Narodnom skupštinom kada su i prethodne koleginice bile na tom mestu bez obzira iz koje stranke dolaze. Ono što jeste zabeleženo u brojnim istraživanjima u Republici Srbiji je kada određeni posao poverite ženi, posebno na ovako visokim funkcijama on bude završen bez ikakvih problema sa maksimalnom posvećenošću i odgovornom. Vrlo su retke zloupotrebe. Stepen korupcije, primanje mita je minimalan kada su žene u pitanju. To su neke odrednice koje mi apsolutno možemo da podvedemo pod tačne kada govorimo o pozicijama žena u Srbiji. Ono što možemo da primetimo u dosadašnjim diskusijama koje su, čini se, bile duže i komlikovanije nego što su trebale da budu kada je ovako jasan predlog kandidata u pitanju, je da mnogi oslovljavaju gospođu Gojković sa Maja, što dovoljno govori da je to osoba koja je izuzetno poznata i profesionalno i politički i koja i te kako ima autoritet, politički integritet. Neki su pokušali da se poigraju sa ovim pojmovima. Kada se građanima Srbije nešto kaže sa ove govornice onda to nekako poveruju da je istina, tako da mnogo neistine koje smo čuli u dosadašnjim izlaganjima, posebno od poslanika opozicije, građani mogu da pomisle da je istina. Ne bih se složila sa tim. Kada određenog kandidata predlažete vi razmatrate njegove lične, profesionalne, pa u politici i političke kvalitete i karakteristike. Naravno da su različiti utisci ljudi u Srbiji. Najveći broj ljudi sa kojima ja radim složilo bi se u tome, a to potvrđuje i biografija koja je uredno dostavljena svim poslaničkim klubovima i poslanicima u Skupštini Srbije. Stvar je samo da li je neko proverio da li je to stiglo ili ne ili da zna gde je njegova kancelarija ili gde se odlaže njegova pošta. Izuzetno obrazovana, odgovorna, posvećena, oštroumna osoba, pre svega tolerantna. Tolerantna je jer, toliko dugo da ostanete na političkoj sceni Srbije u ovako teškim vremenima, kada ste žena, a rekla bih i ono što je važno za Srbiju, kada ste žena koja nema uvek leđa, uslovno rečeno, nego sama ide napred, izuzetno je potrebno biti i oštrouman i snalažljiv i dalekovid, u političkom smislu. Kako razmišljam danas, takvu ću poziciju imati sutra, uslovno rečeno, u politici. Možda s tog stanovišta treba da razmišljamo o izboru budućeg kandidata za predsednika Skupštine Srbije. Mislim da gospođa Gojković, zauzimajući poziciju predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, daće jedan nov kvalitet Skupštini Srbije, nov kvalitet u brzini i efikasnosti donošenja zakona, ne preterano brzo, ono koliko ta brzina ne utiče na kvalitet donešenih zakona, ali, u svakom slučaju, mislim da je žena koja zna kako se vodi skupština, koja zna šta je neophodno za dobar, kvalitetan rad poslanika, šta je neophodno da bi manjine pre svega u parlamentu imale svoje pozicije, svoj prostor za rad, da budu dovoljno uvažene, da se njihov glas čuje. Ono što je meni važno, naravno da to nije prioritet u Srbiji, ali kao prva koordinatorka Ženske parlamentarne mreže u Srbiji želim da kažem da je izuzetno važno, to su i koleginice podržale u svojim diskusijama, što je i ovoga puta žena kandidat na ovako visokoj poziciji i ona će promeniti način rada i funkcionisanja u Srbiji. Ugled Skupštine u prethodnom periodu znatno je podignut. Prethodni predsednik, gospodin Nebojša Stefanović, znatno je unapredio rad, pre svega u sadržajnom političkom radu, u visokom stepenu tolerancije, otvaranju Skupštine ka javnosti, ka civilnom društvu, ka međunarodnim organizacijama, stepen parlamentarne diplomatije, odnosno saradnje, je podignut na izuzetan nivo. Sve su ovo samo određeni stepeni sa kojih ćemo krenuti dalje. Kada kažem – krenućemo, a govorim o kandidaturi gospođe Gojković, želim da vas podsetim da ovo jeste pozicija jedne osobe, ali nemojte zaboraviti da je Srbija u tako teškom periodu, da mi samo zajedno, kao tim možemo nešto da uradimo. I ovog puta je neophodno, koliko god gospođa Gojković bila i obrazovana i visprena i sa dobrim političkim pozicijama i izuzetnim iskustvom, da budemo dobar tim, pružimo ruku i kažemo – na mene možeš da računaš, na nas kolege iz SNS, kao zaista desnu ruku u svakoj oblasti rada, kao buduća predsednica srpskog parlamenta, a na ostale kolege iz ostalih stranaka kao na konstruktivne saradnike sa izuzetno dobrim predlozima za unapređenje rada parlamenta, sa dobrim zakonima, ali ne zlonamerno. Srbija se nalazi u tako teškom periodu da sada nema prostora za zlonamerne komentare, poteze, predloge. Hajde da budemo jedan dobar tim i da barem Skupština, kao važna institucija u Srbiji, bude nosilac tih promena. Znam da će žene, koleginice, poslanice, dati značajan doprinos, kao što je to bilo i u prethodnom periodu. Želim da kažem i da je ovo izuzetno dobar sastav po obrazovnoj strukturi posebno poslanica. Oni koji to nisu proverili, mogu da urade na sajtu parlamenta. Zbog toga, hajdemo prvo naše obrazovanje, našu ljudskost, pristojnost, odmerenost da stavimo u prvi plan, u službu Srbije, mislim da će nam onda biti mnogo lakše. Zaboravili smo da budemo pristojni, a to je ono što nam u ovom trenutku treba. Čestitam. Dajem reč narodnom poslaniku Ljubiši Stojmiroviću. Poštovane koleginice i kolege, danas kada biramo predsednika Skupštine, ne mogu a da se ne setim da smo pre nepune dve godine na ovom istom mestu radili isti posao. I tada je bilo mnogo kritike, mnogo teških reči na naš predlog da se za predsednika izabere Nebojša Stefanović. Zato, isto kao i tada, što nisam nešto posebno hvalio Nebojšu Stefanovića, neću ni danas da hvalim Maju Gojković, jer hoću da vidim rezultate njenog rada. Ali, sa ponosom mogu da kažem, a verujem da to mišljenje dele svi ili većina, da je Nebojša Stefanović na jedan dostojanstven i kulturan način obavljao svoj posao i da će biti upamćen kao dobar predsednik Skupštine i ja mu na tome čestitam. Svi smo ovih dana bili suočeni sa predlogom tog rotirajućeg predsednika Skupštine. Danas vidim da me mnogi napadaju taj predlog. Iskreno rečeno, ni ja nisam bio za taj predlog jer pamtim rotirajuće predsedništvo koje je dosta doprinelo u SFRJ da se ta zemlja raspadne. Ali to je bio samo jedan pokušaj da se omogući opoziciji da aktivnije učestvuje u vođenju i predsedavanju u ovoj skupštini. I pored toga što sam rekao da neću unapred da hvalim Maju Gojković, moram da izrazim moje divljenje za njenu hrabrost da se upusti u jedan ovako težak i neizvestan posao. Svi smo svesni uspeha koji je imala SNS na ovim izborima, ali taj uspeh donosi i jednu veliku obavezu. Pred nama su teški trenuci, pred nama su bolne strukturne reforme, pred nama je period u kome moramo da donosimo važne odluke i teške odluke. Maja Gojković, kao jedna od nas ovde, biće u prilici da mnogo aktivnije učestvuje u donošenju tih odluka. Samim tim i ona će biti na udaru i medija i građana Srbije. Građani Srbije nisu poklonili poverenje SNS zbog toga što smo mi lepi, zgodni, pametni. Ne, oni očekuju od SNS da im pokaže put ka tom tračku svetlosti koji svi obećavaju. Shvatam želju opozicije, to je njihovo pravo da kritikuju naš predlog, ali moraju i oni da shvate da je naš predlog proistekao iz toga što smo dobili ogromno poverenje građana Srbije i to poverenje nam daje za pravo da predložimo onoga za koga mislimo da će biti najbolji na tom poslu. Kritika opozicije, po meni, je dobronamerna i ona je u svrsi toga da izaberemo što bolje kandidate.

Ja sam protiv toga da mi sada pričamo koja je vlada napravila koju grešku, šta je uradila i šta nije uradila. Sve ono što nismo uradili ili što smo loše uradili doneće sud javnosti, odnosno sud birača koji će da odluče o tome kako ćemo dobiti poverenje. Nekima će suditi i neki drugi organi, ali na putu na kome će ovu Skupštinu predvoditi Maja Gojković sve nas čeka mnogo izazova i svi zajedno moramo da se trudimo, i pozicija i opozicija, da te odluke budu u interesu građana Srbije. Opozicija će sa svojim predlozima i svojim amandmanima pokušati da popravi ono što predlaže pozicija. Zato nemojte da se ustručavate, zadatak nam je i jednima i drugima da pomognemo i predsedniku Skupštine i Vladi, da Srbija makar malo bolje živi u budućnosti. Majo, nadam se da će tvoj posao u Skupštini biti uspešan i kada posle četiri godine budemo birali novog predsednika, da ću imati čast i zadovoljstvo da i tebe pohvalim kao što sam Nebojšu sada. Srećno.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću kao neko ko je poslanik već 15 godina bez prestanka u Narodnoj skupštini Republike Srbije govoriti iz nekog svog ugla i iskustva koje imam o tome kako treba da izgleda parlament i kako treba da se vodi. Izborom Maje Gojković ubeđen sam da će ovaj sastav parlamenta i svi mi ovde zajedno, jer ona je samo prva među jednakima, ubeđen sam da će ovaj saziv parlamenta u stvari dati najbolje rezultate i da će biti najefikasniji u svom radu i da će taj rad biti najplodonosniji za naše građane i državu, barem za ovih poslednjih 15 godina, a ako ne i nešto duži period. Ponoviću neke osnovne stvari. Bila je više puta republički i savezni poslanik i zna kako parlament treba da se vodi. Pobeđivala je na lokalnim izborima u drugom našem gradu po veličini i bila je gradonačelnik tog grada četiri godine. Mnogi je i dan danas u tom gradu zovu naša Maja, što je teško čuti za političare da se izgovara i da se tako nekome obraća. Ubeđen sam da će naša koleginica Maja Gojković dobro raditi ovaj posao i dobro voditi parlament i da ćemo imati jedan miran, ali plodonosan rad, što je za Srbiju sada i te kako potrebno. U Srbiji je razorena privreda. Potrebna nam je reindustrijalizacija. Potrebne su nam nove investicije. Potreban je što veći broj, naročito mladih obrazovanih, ali i svih drugih mladih ljudi da uposlimo, a to ćemo moći samo, ne radom Vlade, kako neki vole da predstave, nego zajedničkim radom Vlade i parlamenta, jer Vlada ništa ne može da uradi bez parlamenta. To je nešto što je osnovno u demokratiji. Kolege socijalisti često kada se govori o demokratiji malo …, ali to su neka ranija vremena, sada i oni polako dolaze ka tome. Slušaće i oni druge kada govore sve više i više. S druge strane, moram reći još jednu stvar, razvoj poljoprivrede je potreban. Zbog toga mi je žao što ima malo ljudi u parlamentu koji se bave poljoprivredom.

Da bi Vlada sve to uradila, nama su potrebni dobri zakoni. Da bismo te zakone donosili, potreban nam je rad u parlamentu i stabilna situacija u parlamentu. Hoćemo da idemo putem EU? Moramo da završimo koridore npr. Ne znam da li neki znaju da su standardi EU ne samo izgrađen auto-put, nego i izgrađeni podvožnjaci i nadvožnjaci za prelaz i prolaz divljači preko tog istog auto-puta. Koliko smo mi daleko onda od EU kada i o tim stvarima ne razmišljamo i ne razgovaramo, a to je nešto što nam je i te kako potrebno. Posao narodnih poslanika je upravo da na to podsećaju Vladu, da pokreću takve inicijative i da sve to zajedno radimo. To ćemo moći ako imamo tolerantnu i mirnu atmosferu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a ja sam ubeđen da će tako biti dok gospođa Maja Gojković bude predsedavala. Hvala Bogu da je SNS sa svojim koalicionim partnerima ostvarila toliko ubedljivu pobedu na izborima, pa ćemo i mi, naravno uz svoju odgovornost koju imamo i obavezu, pomoći njoj u tom radu, a nadam se i opozicija, da budemo efikasni i da za četiri godine posle rada ovog parlamenta, a ja uvek govorim parlamenta, manje Vlade nego parlamenta, budemo daleko bliži, ako ne već i na samoj kapiji ulaska, na vratima ulaska u EU, jer to je nešto što je najvažnije u ovom trenutku za građane Srbije. Važnijeg zadatka mi kao poslanici nemamo, nego da našim radom i zalaganjem, donošenjem dobrih zakona, donošenjem na efikasan i brz način velikog broja zakona koji nas približiti EU, promenom našeg društva, gde će pravosuđe raditi svoj posao, promenom obrazovnog sistema i, naravno, većim zapošljavanjem ljudi stići dotle da jednog dana, vrlo brzo, već na isteku mandata ovog parlamenta, budemo možda i blizu ulaska u EU, ili da tamo negde 2019. ili 2020. godine već budemo punopravan član. To ćemo moći samo svakodnevnim dobrim radom ovde, efikasnim radom ovde, a tako nešto ćemo, ubeđen sam, ostvariti i uz dobro predsedavanje gospođe Maje Gojković. Tako da, svi mi iz SNS podržavamo ovaj izbor, sa nadom da ćemo u dobroj saradnji sa Vladom Republike Srbije na kraju ovog mandata imati mnogo drugačiju sliku i mnogo drugačiju Srbiju, naravno na bolje, nego na ono što smo navikli, da iz mandata u mandat ulazimo u neke sve teže i teže situacije. Ubeđen sam da ćemo na kraju ovog mandata svi živeti u boljoj Srbiji i da će naši građani biti zadovoljni. Zahvaljujem. Dajem reč narodnom poslaniku Vladimiru Đukanoviću. Uvaženi predsedavajući, uvaženi poslanici, inače sam prvi put u životu narodni poslanik i ovde je zaista sve čast. Čast je ovde raditi u skupštinskom restoranu, čast je raditi u Službi za stenografe, čast je biti poslanik, a da ne pričam sesti za tu stolicu gde sedi prvi među jednakima, gde je predsednik parlamenta. Ujedno sam i jedan od onih koji izražava žaljenje što će dosadašnji predsednik parlamenta otići sa te funkcije, ali izražavam i zadovoljstvo što će gospođa Gojković doći na to mesto. Zašto? Dugo godina je srpski parlament u javnosti prikazan kao nešto najgore u ovoj državi. Poslanici su prikazivani na najgori mogući način i javnost je o njima govorila sve najružnije. Uprkos tome, Nebojša Stefanović je zaista uspeo da ovaj parlament na neki način upristoji i da u javnosti stvori sliku o njemu, a to rezultati istraživanja pokazuju, jer se uvećao procenat poverenja građana prema parlamentu i pokazao je da zaista ovo može da bude veoma časno, veoma čestito i dobro telo, u koje građani mogu da imaju puno poverenja. Zato, zbog tog rezultata, a da ne pričamo o uštedama koje je učinio u ovom parlamentu kao predsednik Skupštine i o diplomatskoj aktivnosti koje je ovde imao, izražavam to žaljenje što možda više tu neće biti, ali verujem u gospođu Gojković zato što je ugledan pravnik i ima dugogodišnju praksu u parlamentu. Sećam se, dok je ovo bio parlament zajedničke države, kakve je replike imala svojevremeno, posebno sa crnogorskim poslanicima. Bilo je uživanje slušati je, a posebno na stručan način kako je obrazlagala apsolutno svaki zakon i kako je replicirala uvek u tom političkom dijalogu. Krivo mi je što ovde poslanici opozicije u ovom momentu imaju verovatno neka preča posla. Malo ih je zaista na ovoj drugoj strani, nezainteresovani su. Ali, ono što je Nebojša Stefanović uspeo da pokaže, to je da poslanici vlasti mogu uvek da budu u parlamentu. Možete slobodno da pogledate sada salu. Poslanici vlasti su u Skupštini, pune su klupe, a na drugoj strani, što bi narod rekao, duva promaja. Tako je bilo nekada kada je neko drugi ovde imao većinu. Maji Gojković, kao nekom ko će verovatno biti motivator, pre svega da se žene bave politikom, a mogu da kažem da u SNS imamo zaista izvanredne žene i na najodgovornijim funkcijama, od guvernera Narodne banke do, evo, sada predsednika parlamenta i sekretara Skupštine, zaista imamo sjajne žene i verujem da će one, a posebno gospođa Gojković sa tog mesta, jer imamo dve veoma jake muške figure, gospodina Nikolića i gospodina Vučića, neko kao treći ko je kontrolor svega toga je Maja Gojković, te verujem da će biti pravi motivator da se žene što više uključe i ja joj želim svu sreću ovog sveta.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Zaključujem pretres po predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine. Saglasno ovlašćenju iz člana 9. stav 5. Poslovnika utvrđujem listu kandidata za predsednika Narodne skupštine na kojoj je samo jedan kandidat i to Maja Gojković. Pošto je Narodna skupština obavila pretres i pošto je saglasno članu 9. stav 5. Poslovnika utvrđena lista kandidata za predsednika Narodne skupštine, podsećam vas da, prema članu 10. stav 1. Poslovnika pre pristupanja izboru predsednika Narodne skupštine, Narodna skupština treba da odluči da li se glasa tajno ili javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom narodnih poslanika prema članu 10. stav 2. Poslovnika. Predlažem da se izbor predsednika Narodne skupštine objavi javnim glasanjem, prozivanjem narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, prozivanjem narodnih poslanika. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslovnoj jedinici u trajanju od 15 sekundi.

Molim narodne poslanike da još jednom provere da li su svi glasali.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 176 poslanika, protiv pet, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 26 od ukupno prisutnih 207 narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem – prozivanjem narodnih poslanika. Prelazimo na odlučivanje. Pošto je Narodna skupština odlučila da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, glasanje treba da obavimo prozivanjem narodnih poslanika. Pre prelaska glasanja prozivkom, podsećam vas da je članom 131. Poslovnika urađen postupak sprovođenja javnog glasanja – prozivkom i da shodno toj odredbi treba da: zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena; svaki prozvani narodni poslanik izgovara reč „za“, „protiv“ ili „uzdržan“; zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku. Pre nego što pređemo na glasanje podsećam vas da je prema članu 104. stav 1. Ustava Republike Srbije utvrđeno da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira predsednika Narodne skupštine, što znači da je za predsednika Narodne skupštine izabran narodni poslanik koji je dobio većinu glasova svih narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Narodne skupštine izabere narodna poslanica Maja Gojković. Pristupamo glasanju prozivanjem narodnih poslanika.

Pošto smo obavili glasanje za izbor predsednika Narodne skupštine prozivkom, zaključujem glasanje i pristupamo utvrđivanju rezultata glasanja. Pošto će ovo biti za par minuta objavljeno, molim da se narodni poslanici ne udaljavaju iz Skupštine.

Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.

Poštovani narodni poslanici, na osnovu vašeg glasanja, konstatujem da je kandidat Maja Gojković dobila većinu glasova svojih svih narodnih poslanika i da je Narodna skupština za predsednika Narodne skupštine izabrala Maju Gojković.

Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam Maji Gojković na izboru za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i poželim joj mnogo uspeha u radu. Molim predsednicu Narodne skupštine da preuzme predsedavanje sednici Narodne skupštine.